Dobro jutro poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Samo jedna informacija, prije nego što pređemo na današnji dnevni red. To će biti na kraju, jer imamo neke zahtjeve za skidanje imuniteta, pa ćemo to na kraju radnoga dana. Danas je prva točka, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P.Z. br. 208. Ali prije prelaska na tu točku, nekoliko kolega se javilo za stanku ili za repliku, ne znam. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim stanku od 10 minuta. Kako bi javnosti izvijestio o najnovijim događajima vezani za Agrokor, a posebno zapovjedništvo, Istražno povjerenstvo. Dobro. Može. Kolega Maras. Hvala lijepo, iz istih razloga tražimo stanku i još dodatnih političkih okolnosti. Može. Evo ga to je, kolega Grmoja. Tražim stanku u ime Kluba Mosta o novim momentima koji daju još veći moment, da istražno povjerenstvo nastavi s radom. Hvala. Kolega Borić. U ime Kluba HDZ-a također o istoj temi. Kolega Čuraj.

Zahvaljujem. Kolega Pupovac. Gospodin predsjedniče u ime Kluba SDSS-a također tražim stanku povodom novih informacija koje imamo u vezi sa Agrokorom. Može. Gospodine predsjedniče, tražim stanku od 10 minuta na istu temu Agrokor. Hvala. To je to, stanka do

Prvi je Klub zastupnika promijenimo Hrvatsku, poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite.

Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani građani koji nas sada pratite. Tražio sam ovu stanku da ukažem na neke nove okolnosti vezane za slučaj Agrokor i funkcioniranje Istražnog povjerenstva. Na temelju jučerašnjih i današnjih informacija o ugovoru o roll up kreditu pokazuje se da je lex Agrokor daleko više kontaminiran nego što sam mislio i nego što smo otprilike svi mislili. To ću malo poslije i objasniti. Podsjećam da sam 5. travnja upravo sa ovog mjesta tražio osnivanje Istražnog povjerenstva za slučaj Agrokor, da se istraži utjecaj političkih struktura u rastu i razvoju Agrokora. Predlagao sam model koji bi onemogućio manipulacije ali nažalost to nije prihvaćeno. 10. travnja ovdje se glasalo o lex Agrokoru, ispred stranke Promijenimo Hrvatsku glasao sam protiv tog zakona jer sam shvatio da nešto, kako naš narod kaže da nešto tu smrdi. Ovdje je riječ o nekim novim okolnostima koje smo saznali jučer a primjer ugovora o roll up kreditu je naprosto zbog ovih spoznaja, naprosto primjer jednog kolonijalnog odnosa prema RH i prema nama kao građanima. Tzv. strvinarski fond Knighthead, investicijski fond praktično vuče prema ovom ugovoru sve najvažnije konce i upravlja procesom. Ja postavljam pitanje čemu onda služi izvanredni upravitelj, izvanredna uprava. Zašto je ovaj Sabor dao odobrenje, prihvatio lex Agrokor i dao izvanrednoj upravi zadatak odnosno bio očito samo pokriće da netko drugi u pozadini odradi posao koji treba. Zašto je ugovoreno sada na temelju ovih novih informacija nadležnost inozemnih sudova, odnosno anglosaksonsko pravo? Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, danas na sjednici Istražnog povjerenstva u 13h nakon jučer informacije predsjednika Povjerenstva gospodina Miljenića da će pozvati a ja se sa time potpuno slažem gospodina Cvitana, [[Upadica: Predložiti ću.]] predložiti, tako je, da dođe i da na zatvorenoj sjednici najprije kaže što će DORH istraživati kako bi Istražno povjerenstvo Sabora jasno znalo u šta se ne treba miješati. I to će očito biti zatvorena sjednica. Ali ja ću tražiti da odmah poslije njega dođu svjedočiti gospodin Ramljak i gospođa Dalić. Jer je lex Agrokor zaista očito vrhunski problem trenutno, ne ekonomski, par excellence i politički. Nekome je očito stalo da građani ne saznaju istinu oko Agrokora. Vidite koliko je nervoze, straha, prisutno u ovoj sabornici u političkim strukturama u Vladi a oporba kojoj pripada i stranka Promijenimo Hrvatsku boriti će se da se ta istina sazna. Predložiti ću također svim oporbenim strankama, jer ovdje ne trebamo gledati tko će zaraditi bod više ili manje, da upravo kada bude se inzistirao na tome da vladajuća koalicija ukine ovo Istražno povjerenstvo da zaista sva oporba stane na jednu stranu i da pristupimo bojkotu rada Sabora. Ali ne onom, ne demokratskom onom da tako kažem neprihvatljivom, predložiti ću vrlo konkretan način djelovanja oporbe u bojkotu na jedan prihvatljiv, efikasan, demokratski način i nama je to ovdje potpuno poznato kako to napraviti. Hvala lijepa. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ova objava, jučerašnja objava ugovora sa strvinarskim fondom Knighthead potvrđuje da je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru gospodin Ramljak itekako bio u kontaktu prije pisanja lex Agrokora sa strvinarskim fondom. Svašta smo vidjeli u zadnjih 6 mjeseci. Vidjeli smo optužbe, vidjeli smo petljanja, vidjeli smo muljanja, vidjeli smo skrivanje i bježanje od Istražnog povjerenstva ali ono što nismo vidjeli, nismo vidjeli plan za spas 40 tisuća radnih mjesta, nismo vidjeli plan za restart hrvatske poljoprivrede, nismo vidjeli plan za restrukturiranje, nismo vidjeli plan za sudbinu ljudi u ovoj zemlji koji su nažalost, njih 100 tisuća samo u zadnje dvije godine napustili Hrvatsku. Napustili su zbog modela upravljanja i ortačkog kapitalizma kakav je u Hrvatskoj uspostavljen Agrokorom '90.-tih. Dakle Agrokor je za Hrvatsku uzrok i posljedica, on je alfa i omega svih pretvorbi i privatizacija, svih procesa koje hrvatsko društvo i sve hrvatske građane dovode u neravnopravan i nejednak položaj. Agrokor i cijela priča oko Agrokora pokazuje da nažalost u Hrvatskoj ni danas zakoni ne vrijede jednako za sve, da jedni u Hrvatskoj mogu sve, da drugi ne mogu ništa, da dok jedni iseljavaju, drugi se bogate na njihov račun. I zato je odgovornost Sabora, odgovornost glavnog tijela koje je birao hrvatski narod, odnosno hrvatski građani u ovom trenutku i više nego velika. Znači najveću odgovornost ima Hrvatski parlament. I ovo je još jedna dokaz da Povjerenstvo treba nastaviti sa radom i da treba rasvijetliti svaki aspekt ovog nejednakog statusa koje je u društvu godinama imao Agrokor i ovog balona koji je rastao na ranama hrvatskih ljudi. Jedino to mogu reći, to je nešto što se u Hrvatskoj više nikada ne smije ponoviti. Ortački kapitalizam na najgorim osnovama. Ortački kapitalizam koji uništava materiju Hrvatske, koji ju isisava, koji ono najvrjednije uzima od Hrvatske i ovaj današnji dokaz a to je potpisivanje ugovora sa Knightheadom oko roll outa je dokaz upravo toga, izdaje nacionalnih interesa. Ovo je nacionalna veleizdaja jer strani fondovi su preuzeli Agrokor u stilu pretvorbe i privatizacije '90.–tih i preuzeli su najvrednije hrvatske kompanije. I ovdje je priča, želim to naglasiti, vrlo jasna i evidentna. Pozivam Plenkovića da odgovori tko je lagao u ovom slučaju, Ramljak ili on? Da li je to bilo uz suglasnost Andreja Plenkovića ako je Ramljak cijelu ovu stvar napravio uz znanje Plenkovića, Plenković mora otići jer je ovo izdaja nacionalnih interesa i direktno je upetljan u ovo. Ukoliko nije, mora smijeniti svog povjerenika Ramljaka. Prema tome, situacija je ovdje i više nego jasna. Pozivam Plenkovića da što prije dođe u Hrvatski sabor, mi ćemo ga ovdje čekati da odgovori na pitanje da li je znao za ugovor o roll up koji je potpisao Ante Ramljak i ukoliko je znao, onda su zajedno ortaci u poslu a to znači da Plenković i cijela Vlada moraju otići. Ukoliko nije znao. Mora smijeniti Ramljaka. Treća rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, evo danima traje ova borba za saborsko Istražno povjerenstvo.

To sam iskoristio da maknem ovu spornu stavku koja se tiče kvalitete financijskih izvješća u koncernu Agrokor. Za takav vid Povjerenstva koji bi se bavio razlozima, uzrocima nastanak ovakvog Agrokora, odgovornosti institucija, političara, sprezi politike i Agrokora, o Lex Agrokoru i onome što se događalo nakon Lex Agrokora, dobili smo podršku sa 2 bitna punkta. Dobili smo podršku od Vladimira Šeksa za takvo Povjerenstvo i dobili smo evo, jučer potporu i Predsjednice RH koja se ne slaže sa Vladom i koja također smatra da se trebaju ispitati sve ove okolnosti i da saborsko Istražno povjerenstvo treba nastaviti sa radom. Ova nova saznanja koja smo mogli vidjeti u određenim dnevnim novinama pokazuju da sve ono što nam je prezentirano proteklih mjeseci ne stoji, priča o nekakvoj navodnoj stabilnosti i da svi oni u biti koji žele dobiti odgovore, da su zapravo populisti, da narušavaju stabilnost zemlje pa se čak najavljuje izmjena zakonodavstva kako bi se zaustavilo te koji traže odgovore pokazuje znači da, Lex Agrokor koji je izglasan u Hrvatskom saboru je zapravo ovim ugovorom koji je potpisan 8. lipnja o roll up kreditu jednim djelom stavljen van snage. Nikad se nije govorilo u razgovorima koji su bili niti ovdje u Hrvatskom saboru, kad je taj Lex Agrokor bio izglasan, nije se govorilo o roll up kreditu a posebno se nije govorilo o ovakvom ugovoru koji praktički govori da će se svi sporovi rješavati po anglosaksonskom pravu, znači ne pred hrvatskim sudovima i to je jedina stavka na koju Vlada nije odgovorila u ovom svom odgovoru kojeg smo mogli vidjeti u medijima što znači da je to očito jako problematično. A svi oporbeni klubovi, svi oni koji su prije mene govorili i profesor Lovrinović i kolega Bernardić, naravno da ćemo zajednički pokušati naći nekakvu strategiju kako natjerati HDZ na saborsko Istražno povjerenstvo. Ne znam je li najbolji put bojkot Sabora, ja mislim da upravo HDZ to priželjkuje, da se u sabornici ne govori jer vidimo kako su jako nervozni kada se priča o Agrokoru, kada se zaziva saborsko Istražno povjerenstvo. To se još naravno trebamo dogovoriti, ali ono s čime se apsolutno slažem je da na prvu sjednicu saborskom Istražnog povjerenstva Ivica Todorić očito neće doći, da na nju trebamo pozvati Vladina povjerenika ili ako je on uopće više Vladin povjerenik, Antu Ramljaka, Martinu Dalić i premijera Plenkovića koji moraj udati odgovore na ova pitanja jer ovo što je izašlo baca sasvim novo svjetlo na cijelu situaciju i još je jedan dodatni argument zašto nam je potrebno saborsko Istražno povjerenstvo jer se mi ne bavimo kaznenom odgovornošću. Nas zanima kako je to Ante Ramljak pio kavu sa jednim fondom prije donošenja Lex Agrokora da bi nakon toga taj fond zapravo postao njegov šef a ne hrvatska Vlada i Hrvatski sabor kojim bi trebao odgovarati kao Vladin povjerenik.

Prije kolega Borića, samo dakle, pojašnjenje kolega Grmoja, što se tiče ove točke, ona će biti u dnevnom redu i o njoj ćemo glasati na početku iduće sjednice, dakle, kao i sve druge točke. Nema nikakvog prijepora, ona sasvim sigurno dolazi, kao i sve ostale točke u dnevni red. Izvolite kolega Borić. Hvala lijepo, uvaženi predsjedniče, evo da i mi kažemo u ime Kluba HDZ-a svoje stavove o aktualnoj situaciji i o svemu ovome što su kolege govorili. Što se tiče istražnog povjerenstva za Agrokor, stav HDZ-a je vrlo jasan, povjerenstvo radi, ima svoje zadatke, ima svoju odluku i ovisi o tome, što predsjednik radi. Jučer je sazvao sjednicu koju smo dogovorili. Ne znam čemu ovo gatanje unaprijed, što će se desiti u datom trenutku i optužbe da netko stalno opstruira, iako je jedino HDZ konstruktivan zajedno sa svojim partnerom iz HNS-a u cijelom tom radu. Budimo tu iskreni i kažem od a je to tako i pronađemo se u skladu sa dogovorima. Ima onih koji ovdje iskaču i svako jutro optužuju nekoga da je nešto kriv. Nismo ništa krivi. Radimo u skladu sa dogovorom. Neki drugi rade nešto drugo što se nismo dogovorili, ali o tom ćemo danas u 1 sat. Što se tiče same situacije u Agrokoru, čudna je situacija, da nakon što je prošlo to više od 6 mjeseci od donošenja Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, da klubovi oporbe predvođeni SDP-om žele da Agrokor završi u stečaju i da 30000 ljudi završi na Zavodu za zapošljavanje, tj. na ulici. Svi ti napori u javnom prostoru su takvi a mi ih tumačimo na taj način, da SDP žali što Agrokor nije završio u stečaju i što nije prošla njihova odredba u Zakonu o stečaju kojim su oni tada već htjeli riješiti. HDZ je stao na dr. stranu, omogućio je da kroz zakonski okvir stvori se način na koji će izvanredna uprava upravljati sa Agrokorom u ovoj situaciji u kojoj se našao prije 6 mjeseci. Imamo činjenicu da umjesto angažiranja sredstava poreznih obveznika koje je tražio Ivica Todorić imamo Vladu koja je stvorila pravni okvir koja je omogućio da novac potreban za stabiliziranje poslovanja, odigraju sami vjerovnici. Što tu smeta SDP? I cijelo vrijeme traže suprotno, da bi uhvatili što? Politički poen. Gospodo uozbiljite se. Kreditni aranžman kojim je Agrokor omogućeno novo financiranje, zasititi je sredstva poreznih obveznika i to vam mora biti jasno. Vjerovnici su odlučili financijski podržati Agrokor, vjerovnici donose svaku bitnu odluku, koja se stiče raspolaganja imovinom i postizanje nagodbe. To znači da se po zakonu izvanredna uprava i njezine odluke nalaze pod kontrolom vjerovnika kao što i treba biti. Čemu miješanje politike i biznisa ili poslovnih odnosa? Na čemu stalno inzistira SDP ovdje svaki dan kroz svoje stanke. Pa netko je dao novac. I htjeli smo da to ne bude novac poreznih obveznika. I sada stalno propitivanje, zašto oni upravljaju sa svojim novcima? Pa dozvolite da je i zakon to jasno rekao. Nije točno, da Vlada RH, ili Trgovački sud ne mogu smijeniti, odnosno, opozvati izvanrednog povjerenika, gospodina Antu Ramljaka.

Jasno je da su prava Vlade u odnosu na izvanrednu upravu utvrđeni zakonom. I niti jedan ugovor ne može biti iznad zakona. Nemojte stvarati nemir ili plasirati teze koje ne stoje u javnom prostoru. Sami, sa vlastitim djelovanjem, ugrožavate opstanak ovog sustava, na način da politizirate tamo, gdje politike ne bi trebalo biti. Iz svega navedenog proizlazi, da ugovor o financiranju ne ograničava prava Vlade ili Trgovačkog suda u postupku izvanredne uprave, između ostalog toga što je postupak izvanredne uprave platforma, na koji sami vjerovnici moraju postići nagodbu, a nakon nagodbe i restrukturiranje. Na taj način, bi ta priča sa Agrokorom završila. I još jednom, pozivam vas kolega Bernardić, da izađete vi ovdje i nama kažete, zašto želite Agrokor stečaj? Idemo na 5 raspravu, to je Klub zastupnika HNS-a i poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, štovane kolegice i kolege Dakle, kao što znate HNS nije glasao za lex Agrokor, međutim bili smo konstruktivni, davali amandmane sa jasnim ciljem. Cilj je uvijek bio zaštiti dobavljače, zaštiti radna mjesta i u tom smjeru su i amandmani išli, naravno i poljoprivredno proizvodnja. Zakon imamo kakav imamo. Već tjednima, kad se povlači pitanje oko povjerenstva, ja osobno, govorim da je cilj nama svima mora biti budućnost Agrokora, očuvanje radnih mjesta, dobavljača i poljoprivredne proizvodnje. To je smisao i na tome treba raditi. Kolega Čuraj, samo malo vas molim. Kolege, poštovani kolega Maras, kolega Beljak, ja vas molim, mislim da je ipak pristojno, da kolega Čuraj može u miru govoriti i da je to elementarno šta od vas moram zatražiti kao predsjedavajući. Ja vas molim, nastavite kolega Čuraj. Da ne idem iz početka, dakle, prioritet je donošenje poslovnog plana koji treba bit do 31.10., donošenje prijedloga restrukturiranja koji treba biti do 30.11. i objava analiza i objava istoga koja bi trebala biti do 12.1. To je ono na što treba se angažirati i izvanredna uprava i svi mi, jer pitanje Agrokora nije gotovo koliko god se mi htjeli baviti Povjerenstvom i ono što je bilo prije, a to sam nebrojeno puta rekao. Znamo svi da je Agrokor bio država unutar države, da je neke stvari očigledno bile su puno dobrih stvari, ali da neke stvari očigledno nisu štimale i da vidimo da li su neki zakoni bili krivi, da li nešto možemo popraviti i to je i smisao povjerenstva da nam se ovako nešto ne ponovi. Ali ljudi, budućnost, radnici, poljoprivredna proizvodnja, dobavljači to je glavna tema. Ugovor ovo što vidimo nismo stigli proučiti, ali ugovor niti jedan ne smije biti niti iznad zakona i ne može niti iznad suda. I to je apsolutno svima jasno. I građani u konačnici ne smiju platiti ni kune vezano za neku bilo koju privatnu tvrtku i mislim da je zadatak izvanredne uprave jasan. Ponavljam, mi smo bili konstruktivni kod donošenja zakona ali nismo sudjelovali u njemu, ali ga imamo kako ga imamo kao i niz drugih zakona. I na njemu treba napraviti i okrenut se budućnosti, a povjerenstvu ostavit da ustanovi da li je bilo ili da li može se nešto promijeniti da se ovako nešto ne ponovi. I svakako da radimo naravno i ono što govorim cijelo vrijeme po zakonu i od početka da utvrđujemo kako je i u samoj odluci o povjerenstvu reći gdje se je krenulo krivo. Zahvaljujem. Šesta rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac, izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici.

Prvo zato da se ne dogodi nekontroliran proces financijskoga sloma koji bi mogao pogubno djelovati na ukupne financijske odnose a time i na ukupne financijske odnose u zemlji. To je bio kapitalni razlog zbog kojeg je i moja stranka podržala taj zakon. Drugi razlog je bio taj što je Vlada preuzela upravljački proces sa namjerom da zaustavi negativne posljedice oko gubitka radnih mjesta.

Nije suspendirala vlasništvo, ali jeste preuzela upravljačka prava. Ta upravljačka prava su povjerena privremenom upravitelju i njegovim ljudima, a sad je potrebno nakon objave ovog ugovora razjasniti jesu li ta upravljačka prava ičim i u kojem opsegu dovedena u pitanje iI ako jesu tko je za to dao suglasnost? A ako je to urađeno bez suglasnosti onda je sasvim jasno tko je za to odgovoran. Dakle, mi zastupnici ovdje smo se odlučili na nešto što u 25 godina se nismo odlučivali, a to je da povjerimo državi da preuzme upravljačka prava od privatne kompanije iz razloga nacionalnog interesa. Sada postoje indicije, za mene još uvijek samo indicije kao što pretpostavljam i za ostale kolege uključujući i za one iz opozicije jer je preozbiljna stvar da bismo skakali u vrelo ulje samo tako. Postoje dakle indicije da je netko motiviran posebnim interesima suspendirao dio tih upravljačkih prava koje je Vlada prenijela na privremenu upravu.

Ovdje je rečeno to neće imati posljedice po budžet RH. Ako su ove indicije imalo točne, onda se Vlada zapravo našla u škarama i nalazi u škarama između vjerovnika od ranije i vjerovnika koji su dobili povlašten status.

A priča o sudovima ako je točno ono što se može čitati je još dodatno zakomplicirala stvar, gdje jedan vjerovnik ima pravo da se postupa po anglosaksonskom pravu, a drugi vjerovnik nema pravo.

Prelazimo na 7. raspravu, poštovani Kažimir Varda, Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, SMSH i Reformista i NZ. Ne mislim davati ocjene i radu Istražnog povjerenstva ni o ugovorima, ni o prijedlozima za izmjenu odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva nego čisto sa pravnoga aspekta. Ovdje je prijepor oko toga da li Istražno povjerenstvo nastavlja sa radom kada započne sudski postupak. Upozoravam vas da je Zakon o Istražnim povjerenstvima javnosti radi donesen 15.03.1996. godine, da je ovaj Sabor pa i sve političke stranke u njemu zastupljene mislio ozbiljno da Istražno povjerenstvo nešto može rješavati bili bi davno novelirali ili izmijenili taj zakon. Nismo smo ga novelirali, nismo ga izmijenili, bilo je još uvijek vremena da u hitnom postupku napravimo izmjene i dopune tog zakona. To nismo napravili. Drugo, prijepor je oko same Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva. Naime zakon govori da se on osniva vezano uz članak 3. Ustava, to su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda itd., i dalje govori o tome da se osniva ako, zbog provjere zakonitosti rada državnih tijela javnih službi i pravnih osoba javnog prava te pitanja koja se tiču javnog morala. Nisam vidio prijedlog MOST-a vezano za izmjenu odluke, vjerujem da je ona u skladu sa ovim odredbama zakona ali postojeća odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva nije sukladna ni postojećem zakonu, nije sukladna ni postojećem zakonu. Drugo, prijepor je oko, kao što sam rekao oko toga da li Istražno povjerenstvo nastavlja u momentu kada sud preuzme ili donese rješenje o potvrđivanju istrage. Ja ne znam zbog čega smo pretvorili plenarnu sjednicu zapravo kao da smo Istražno povjerenstvo. Bombardirate nas sa jedne i druge strane sa razno raznim informacijama. Ja bih trebao sada suditi, sutra bih trebao glasati. Molim vas, zatražimo u skladu sa našim Poslovnikom, mi smo Dom koji donosi zakone, mi smo Dom koji mora čuvati zakonitost, prije svih ostalih institucija ove države. Zatražimo vjerodostojno tumačenje, to Poslovnik rješava. Zatražimo vjerodostojno tumačenje, članak 208., 209., 210. Poslovnika, upravo o tome govori. Zatražimo i taj prijepor riješimo na taj način. Ali svedimo onda Istražno povjerenstvo na istragu po onim pitanjima kako to, kakav takav zakon važeći o istražnim povjerenstvima govori. Nemojte nas dovoditi u situaciju da mi ovdje sudimo. Dovedite odluku o Istražnom povjerenstvu u skladu sa zakonom po pitanjima kako to Zakon o istražnim povjerenstvima, kakav je takav regulira i zatražimo vjerodostojno tumačenje za članak 4. postojećeg zakona. Može biti tumačen i široko i usko. On kaže čim počne sudski postupak istražno povjerenstvo po sili zakona prestaje, po sili zakona, ne treba nikakva odluka, zatražimo vjerodostojno tumačenje i riješimo ovu dilemu i oslobodimo plenarnu sjednicu Sabora od ovih prepucavanja. Pa onda neka Istražno povjerenstvo ako dovedemo to sve u sklad nastavi sa radom neka nastavi po tim pitanjima kako to zakon regulira i sačekajmo njegove zaključke. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Ovime smo iscrpili rasprave nakon stanki. I prelazimo sada, kolega Maras, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a imam jedan zahtjev prema vama a taj je s obzirom da je u tijeku po našem mišljenju izdaja nacionalnih interes, da je izvrnut zakon koji je donio Hrvatski sabor, lex Agrokor što smo vidjeli u ugovorima koji su javno objavljeni tražimo od vas da hitno obavijestite o tome da se u Hrvatskom saboru mora pojaviti i odgovore dati premijer Plenković ili potpredsjednica Vlade Dalić. Znači zahtijevamo dolazak premijera Plenkovića ili potpredsjednice Dalić u Hrvatski sabor da da odgovore na pitanja koja su se otvorila u javnosti. Ukoliko se to ne desi, ovo nije neka bezvezna stvar ali ukoliko premijer Plenković želi ignorirati Hrvatski sabor po ovom pitanju spremni smo napraviti sve da on dođe a krenuti ćemo evo nakon, nakon šta krene sljedeća točka dnevnog reda sa stankama jer želimo čuti odgovore. Znači Klub zastupnika SDP-a traži dolazak premijera ili potpredsjednice u Hrvatski sabor ili ćemo napraviti sve kako bi hrvatski građani svakih 10 minuta, znači nakon svake rasprave čuli naše argumente vezano uz ovaj ugovor i na taj način ćemo nastaviti raditi. I pozivamo sve ostale klubove u Hrvatskom saboru da nam se u tom pritisku na HDZ i Vladu RH pridruži.

Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Sabora, dame i gospodo, zašto SDP inzistira na dolasku premjera Andreja Plenkovića u Saboru? Iz vrlo jednostavnog razloga, jer je trenutno scenarij koji će trajno oštetiti RH sa dva aspekta. Prvi aspekt da postoji nešto što je i veće od ekonomskog pojmova od BDP-a to je ukupni nacionalni kapital koja određena država ima. To znači ne vlasništvu samo države, već i vlasništvo privatnih osoba u drugim državama. Ovim scenarijama gdje je specijalni povjerenik Vlade, gospodin Ramljak, otvorno priznao na press konferenciji da se susreo sa predstavnicima fondova rizičnog kapitala prije donošenja lex Agrokora i prije svog imenovanja. Dakle, on je direktno zlouporabio povlaštene informacije, to vam je čl. 259. Kaznenog zakona, koji kaže da osoba koja neovlašteno otkrije, priopći, preda ili na drugi način učini dostupnu povlaštenu informaciju drugoj osobi, kažnjava se kazanom zatvora od 6 mj. do 5 g. Dakle, što je on onemogućio i to je činjenica, dakle, tu činjenicu nitko u Hrvatskoj ne može pobiti. Dakle, on je omogućio fondovima rizičnog kapitala koji su zato i osnovani da dobe povlaštenu informaciju, da kupe tbils ili hrvatske obveznice, od Agrokora, po nominalni koja je bila umanjena za 70% Što hoću reći? Da su fondovi rizičnog kapitala za 30% vrijednosti obveznica otkupili te iste obveznice, digli kredit, kod istih fondova rizičnog kapitala u iznosu od 900 milijuna eura i prvu transakciju koju su napravili za pola tog iznosa po nominalni natrag otkupili dionice. Dakle, ponavljam natrag otkupili dionice. Dakle, samo jednom transakcijom fondovi rizičnog kapitala, zaradili su 60% Plus naravno, zarada, u budućnosti na sam taj plasman kredita, dakle, ponavljam, kredit od 900 milijuna kn podijeljen je u 2 tranše, pola dobavljači, pola sam Agrokor, koji je na taj način oštećen. I to je ekonomska činjenica i ekonomska istina. E sad koji je drugi scenarij, kako će se to nastaviti? Također vrlo jednostavno. Suprotno zakonu koji je donio ovaj Sabor, uveden je pojam vjerovničkog vijeća, gdje ponovno fondovi rizičnog kapitala ili obvezničkog fondovi čine preko 30% ukupnih glasova. Drugih 30% čine domaće banke koje su ujedno sudjelovali sa fondovima rizičnog kapitala u prvoj tranši a 30% su vam ostali, strane banke, gdje zapravo Sber banka ima većinu od 18% Znači vi sada imate apsolutno čisto situaciju, gdje će fonda rizičnog kapitala u konglomeratu sa domaćim bankama i ostalima koji su sudjelovali, dakle u toj istoj priči odlučivati o svemu. Ponavljam, odlučivati će o svemu. A nažalost, dakle, vraćam se na svoju prvu tezu, kako će to završiti. Dakle, Sber banka nije bilo kakva banka, dakle, ona će se na hrvatsku nesreću ili na hrvatsku žalost naplatiti od Agrokorove imovine, znate gdje, u Srbiji, BIH, i Sloveniji. Kao što strani teleoperatera brate mili zarađuju nad Hrvatskom, tako vjerojatno je i Hrvatska trebala zarađivati, da me netko ne shvati u BIH ili u Sloveniji i u Srbiji, jer je to hrvatski nacionalni dohodak. I onaj tko vam priča da će cijeli koncern opstati, mene samo zanima, kako ekonomski? Dakle, u konačnici dogoditi će se čerupanje, najvrjednijih tvrtki iz koncerna Agrokor, koji će vjerojatno morati delimitirati vrijednost svojih dionica i izdati svoje dionice kako bi se vjerovnici, a to su svi ovi koji nisu financijske institucije mogli naplatiti upravo iz te imovine. I zato, iz toga, kažem da ovo da se dogodilo bilo gdje osim u ovoj Hrvatskoj gdje nažalost vjerojatno ne funkcionira sudstvo, ili ja više ne znam što više ne funkcionira, dakle u istom trenutku i po američkom pravu i po njemačkom pravu, to nije stvar politike, dakle i gospodin Ramljak bi završio vjerojatno odmah u pritvoru, a isto tako bi rizični fondovi izgubili licencu. Hvala lijepo. Druga rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege, vidimo i javnost je zainteresirana a i mi saborski zastupnici, moramo dobiti informaciju o pojavljenu u javnosti, koji mediji prenose u ugovoru koji je vidljiv, znači ugovor kojim se suspendira dio prava iz donesenoga tzv. lex Agrokora, znači vidljivo je da je tu ugrožen nacionalni interes, i da se pravo … [[Govornik se ne razumije.]] u biti delegira se ono što smo donijeli u ovom Parlamentu i da je u biti predati ako je to istina i vjerodostojno tumačenje, onda mora doći ovdje Andrej Plenković, on je premjer, ministrica gospodarstva. I da kažu, imaju li uopće više utjecaja na povjerenika u Agrokoru. I da li fondovi, znači suspenzijom lex Agrokora, da li uopće država Hrvatska, Vlada i Sabor ima bilo kakav utjecaj. Ni više ni manje ovdje mora hitno doći premjer, obratiti se nama saborskim zastupnicima i hrvatskoj javnosti. Zamolio bi i predsjednika Odbor za nacionalnu sigurnost zbog ugroze i gospodarske da sazove odbor. Zamolio bih Predsjednicu Republike Hrvatske to je njena obaveza zbog ugroze znači gospodarstva, tj. nacionalne sigurnosti da sazove, to je njena obaveza Vijeće za nacionalnu sigurnost, da se vidi da li su preuzeli na ovaj način jedan način koji je mutan, koji delegira ono što smo mi donijeli lex Agrokor. Ako su ugovori koji su se pojavili u medijima točni, a nemamo još nikakav demant ni iz Vlade ni od upravitelja Agrokora gospodina Ramljaka da se krene i da se vidi jer službe su one koje moraju obaviti svoj posao, službe moraju biti u svrhu i zaštitu nacionalnih sigurnosti, nacionalnih interesa a ne da nam stranci po anglosaksonskom pravu preuzmu najbitnije resurse, prehrambenu proizvodnju, poljoprivredu jer to Sabor nije izglasao. Sabor je izglasao da se to zaštititi sa ovim zakonom. Međutim na ovaj način mi nemamo nikakve odgovore. I još jednom u ime kluba MOST-a pozivam premijera Andreja Plenkovića da dođe za govornicu, izabran je iz Parlamenta za premijera i da se obrati saborskim zastupnicima, a prije svega javnosti.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Pred nama je zapravo jedna vrlo točkasta Izmjena zakona o obveznim odnosima kojeg svi poznajemo kao vrlo opsežnoga, vrlo detaljnoga. I ono što ja mogu naglasiti da evo jedna inicijativa za koju sam se snažno zauzimao, koja do sada malo je uhvatila zapravo tla iako postoji jasni zaključak Vlade a to je ukidanje pečata, evo vi ste ga proveli i kod vas, zapravo to je administrativno rasterećenje koliko god možda netko smatra da nije kao takvo financijski jako kao takvo financijski jako. Ja vam evo čestitam na vašem trudu, ali svakako evo potakao bih i sve ostale institucije i resorna ministarstva da predlože izmjene i da napokon maknemo uporabu pečata kao obvezujući element i time omogućimo zapravo da naši prvenstveno poduzetnici, gospodarski subjekti imaju jednu obavezu manje. A kad imaš manje obaveza onda to uvijek je i financijski jednostavnije. Ovdje vidimo u vašem prijedlogu prvenstveno bazirate se na prijenosu direktiva koje kao takve se ugrađuju. Tu ne mogu reći da imamo bilo koju primjedbu, međutim kad se vratimo sad u svjetlo događanja koje smo imali od sinoć onda vidimo zapravo i da ovaj Zakon o obveznim odnosima kao takav ugrožen je. Ugroženo je zapravo cjelokupno hrvatsko pravo koje se odnosi, jer osim prijenosa direktive vidjeli smo da imamo i prijenos ugovora. Stavili smo ugovor iznad hrvatskog zakona. Odredbama ugovora koje su potpisane vezano za kreditiranje u Agrokoru mi smo zapravo primjenom anglosaksonskog prava derogirali upravo Zakon o obveznim odnosima. Ja bih tu cijenjene zastupnice i zastupnike i upozorio upravo na članke koji se odnose, to su članak 270, 271 i 274 i upozorio na važnost, a vama državni tajniče na razmišljanje da ova izmjena zapravo koliko utječe na zakon koji ćete vi braniti i u budućem vremenu. Člankom 270. definirana je ništetnost zbog činidbe i definirano je da kada je činidba nemoguća, odnosno nedopuštena ugovor je ništetan. Ja bih sad tu, evo sve skupa i vas hrvatsku javnost pitao da li je smjena upravitelja Ramljaka kao takva postala odjedanput ništetna. Tko ima to pravo? Da li tu ima pravo hrvatska Vlada koja je dala prijedlog, Trgovački sud potvrdio taj prijedlog ili ima pravo ugovor koji je potisan o kreditu. Mi se vraćamo zapravo na postupanje gdje stavljamo financijsku instituciju i u ovome slučaju bih ja rekao malverzacijski jedan fond iznad hrvatskog zakonodavstva. A u članku 271. je jasno naglašeno da činidba je nedopuštena ako je protivna ne samo … [[Govornik se ne razumije.]] po Ustavu prisilnim propisima, nego i moralu društva. Definitivno da mi smo izgubili moral društva radi toga što naša transparentnost je poklekla pred interesima. Poklekla je pred interesima fondova koji nikada u svojoj povijesti kao takvi zvali ih mi strvinarski ili bilo kako drugo nisu funkcionirali na razini jednoga normalnog prihoda nego je uvijek bio prihod iznad svih redovnih postupaka. Prema tome, onaj tko ulaže sredstva u takav fond on sigurno očekuje da ima i primjereno visok povrat uloženih sredstava. I zato kad govorimo o štetnosti, štetnosti koja zapravo derogira i ove članke koje sam naveo u čemu je nalazimo? Nalazimo upravo o primjeni anglosaksonskog prava koja je ispred kontinentalnog prava, koja je ispred hrvatskoga prava koja se zasniva na kontinentalnom pravu. Jer naše zakonodavstvo ne bi dozvolilo da jedna odredba koja se može smatrati i smatramo je nedopuštenom je iznad zakona. I onda se postavlja pitanje upravo što je definirano u članku 274. Zakona o obveznim odnosima, a to je da li pravna osoba kao što je sustav Agrokora može sklapati ugovore o pravnom prometu u okviru svoje pravne sposobnosti? Reći ćete da, pravno sposobna je. Ima svoju upravu. Ja ću reći kakvu upravu? To je uprava koja je prisilno postavljena, Hrvatska država ju je prisilno postavila i rekla da nadzor nad njom vrši sud. Da li se sud očitovao? Potpisan je ugovor od strane gospodina Ramljaka je sukladan i lex Agrokoru i sukladan pozitivnim hrvatskim propisima.

riječ javio poštovani kolega Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Još uvijek nismo dobili odgovor da li će premijer Plenković doći u Hrvatski sabor da razgovaramo o najvažnijoj temi koja se dešava u ovom trenutku u RH i očekujemo da dođe i da podnese izvještaj i razgovara sa zastupnicima u Hrvatskom saboru. Građani RH moraju znati i moraju razumjeti da Klub zastupnika SDP-a ovo radi kako bi zaštitio nacionalne interese i kako bi dao njima odgovore, jer mi kao zastupnici odgovaramo vama, građanima RH. Hrvatska je na žalost ovakvom politikom premijera Plenkovića i HDZ-a izgleda izgubila dio suvereniteta. Hrvatska ne smije i zastupnici u Hrvatskom saboru ne smije dozvoliti ponavljanje privatizacije kakva je bila tijekom devedesetih godina. U ovom trenutku fondovi, financijeri Agrokora kontroliraju situaciju u Agrokoru više nego šta to radi hrvatska Vlada i hrvatski Sabor i hrvatski građani. To smo vidjeli iz objavljenih ugovora. To nismo mada opozicija ni tada nije glasala za zakon o lex Agrokoru, ali to Hrvatski sabor nije usvojio. Hrvatski sabor je usvojio zakon koji definira da povjerenika predlaže Vlada RH. Nikakva suglasnost strvinarskih fondova, nikakva suglasnost mutnih izvora financiranja. Zašto govorim mutnih? Zbog toga što mi još u ovom trenutku niti ne znamo tko su stvarni financijeri cjelokupnog roll up kredita koje je potpisao Ante Ramljak.

To Agrokor taji, to taje ljudi u fondovima koji su taj novac doveli. I sa opravdanim pitanjem i sa opravdanom sumnjom se možemo pitati da li netko povezan sa vlasti stoji iza 40% iznosa koji je zamuljan u cjelokupnom kreditu i da na taj način netko opet kao Todorić devedesetih stječe Agrokor u privatizaciji kao što smo rekli na način devedesetih godina. Ja molim za razumijevanje sve one koji nas gledaju hrvatske građane da shvate da je ovo jedini način da se izborimo da oni dobiju informaciju i da zaštitimo nacionalne interese. Izgleda da HDZ-u to nije ni u najmanjem interesu. Ljudi u HDZ-u, u Hrvatskom saboru brane neobranjivo, a isto ne znaju tko stoji iza financiranja, zbog čega je Night Head odnosno fondovi koji su udruženi u financiranje preuzeo kompletnu kontrolu nad Agrokorom, imenovanje povjerenika i druge stvari. Zbog čega smo odlučili odnosno Ante Ramljak je u ime hrvatske Vlade odlučio da prihvati arbitražu ne hrvatskih sudova. Tko mu je dao pravo na to da prihvati arbitražu nehrvatskih sudova i na taj način se odrekne suvereniteta koje Vlada RH, hrvatsko pravosuđe ima u okviru naše zemlje. Tko je pravo to dao Anti Ramljaku? Ukoliko je to pravo Anti Ramljaku dao Andrej Plenković onda on više ne može biti premijer RH i zbog toga očekujemo, još jednom pozivamo Plenkovića da dođe u Hrvatski sabor i da u što skorijem roku da odgovore na ova pitanja, da razriješi Antu Ramljaka ili će potvrditi da je u dogovoru sa njim prepustio suverenitet nad našim kompanijama strancima što na žalost ne smije, odnosno šta ne na žalost, nego šta ne bi smio dozvoliti. Hvala lijepo. Drugi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani kolega Tomislav Panenić. Hvala lijepo predsjedniče Sabora.

Mi govorimo sada o njegovoj štetnosti koja je moguća u buduće vremenu, ali ja ću vam samo reći kako izgleda to na terenu. Na terenu izgleda da upis zaloga je na žalost zbog sporosti, nedosljednosti, nerada i svega ostaloga što imamo u pravosuđu i neadekvatne pretvorbe društvenoga u državno vlasništvo doveo do tragikomičnih situacija. Mi sada, evo kod mene u mojoj općini imamo upise koji su izvršeni samo zato što je to netko stavio pod kapu jednoga VUPIK-a ili ne znam PIK-a Vinkovci ili Belja, pa se upisivalo na željezničke postaje, na putove, na wc-e. Mislim mi trebamo stvarno gledati što kad dajemo u zalog što je sve obuhvaćeno, na koji način smo mi postali blokirani. I upravo radi ovakvih primjena i moramo biti ogorčeni jer u nekom modelu kad bi došlo i do potreba da se nešto razriješi mi bismo se pozvali na hrvatski sud, branili bismo interese koje imajmo hrvatskih ljudi. A što bi se dogodilo? Dogodilo bi se da bi rekao hrvatski sud što je i činjenica, mi nismo nadležni, znači mi nismo odobrili takav obli, upisa nego je to odobrio ugovor, ugovor koji je po anglosaksonskom pravu, koji je na kraju, realiziran upisom u knjige. Znači, naš sud je postupio po onome što je ugovor koji se bazira na anglosaksonskom pravu definirao. Tu tek dolazimo u tragikomičnu situaciju. I upravo je u tome i fundamentalna razlika između našeg i kontinentalnog prava i anglosaksonskog prava i to je jedini dio na koji se Vlada nije očitovala, na sve ono ostalo mi možemo. Naravno, oni mogu smijeniti i gospodina Ramljaka i to nije sporno. Jedino je sporno što će se dogoditi financijski, a to je ugovor rekao, to ćemo mi odrediti, to neće odrediti hrvatska Vlada i neće odrediti premjer Plenković. I upravo zato su i ugradili okidače tzv. što ćemo mi sve napraviti da jednu Vladu koja je nesigurna, nestabilna, ograničimo, da oni ne smiju djelovati. Znate kako se zovu te klauzule? To se zovu šampanjske klauzule. To su ponoćne klauzule koje kad smo mi dogovorili, dobiti ćete pare, a onda ovo mi sa vama napišemo i dok se pije šampanjac, svi su zadovoljni. Radi toga, što mi smo dobili pare, primirili smo situaciju. Na čega je upisan zalog, što će biti posljedice. Evo, o tome se tada nije razmišljalo, bilo je samo ajmo mi primiriti hrvatsku javnost i izaći slavodobitno i reći osigurali smo likvidnost sustava Agrokora, što tada nije izišao ni gospodin Ramljak, gospodin Plenković, pa rekli koji su osnovni uvjeti toga ugovora. Ionako taj ugovor se polaže u zemljišne knjige, to su javne isprave koje su dostupne.

Prelazimo sad dalje na raspravu. Izvolite.

Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče, suradnice. Evo malo za promjenu, ja neću o Agrokoru i ovome sve što se događa nego o temi rasprave a to su Izmjene zakona o obveznim odnosima. Dakle, s jedne strane imamo zakon i ja bih rekao jedan od rijetkih zakona u Hrvatskoj koji se stabilizirao i koji zapravo i kroz svoju primjenu i kroz praksu sudova izaziva relativno malo problema i koji je shodno tome i pretrpio relativno malo izmjena od svog donošenja. I nažalost on spada među rijetke zakone, ali evo imamo bar jedan od njih. Ova izmjena koja je danas pred nama, ja ću nju svakako i mi ćemo ju svakako kao klub podržati jer ona nije samo usklađivanje sa direktivom nego ona i je preciziranje određenih stvari koje su, koje je trebalo precizirati, koje će u jednoj djelatnosti zapravo s jedne strane dignuti pravnu zaštitu građana i potrošača, s druge strane urediti odnose na odgovarajući način. Međutim, ja ću ukazati na 3 stvari koje smo možda i koje bih preporučio predlagatelju da se razmotre kroz izmjene, bilo ove, bilo buduće a koje bi unaprijedile zakon, po mom stavu Zakon o obveznim odnosima. Prvo, imamo pitanje zateznih kamata. Mi smo i u taj zakon intervenirali jer smo kao Vlada uvidjeli da Hrvatska ima najveće zakonske zatezne kamate u Europi. Nakon intervencije one su pale na europski prosjek, međutim, ono što je ostalo, ostala je određena neusklađenost tog zakona, zakona o kamatama. Jer imamo Zakon o kamatama koji je zapravo izgubio dobrim dijelom svoj smisao i ostalo je, zapravo mislim 4, ali možda griješim stope. To je nešto što kod primjene i građanima, a posebno u gospodarstvu izaziva problem i mislim da je tema, mi je onda nismo mogli riješiti, jer smo morali intervenirati na ovaj način jednostavno da se što prije stvar riješi, ali je to nešto što je sazrjelo da riješimo na sustavni način i da uredimo pitanje zateznih kamata. Da li će se urediti u ZOO-u, pa onda da se potpuno napusti Zakon o kamatama ili će se odavdje odredbe izuzeti, znači izvaditi i staviti tamo, to je svakako na predlagatelju, može biti jedno i drugo rješenje. Ali mislim da bi bilo dobro iskoristiti ovu priliku kada mijenjamo zakon da se posvetimo i ovome i da to jedno pitanje završimo jer ono, građani ga osjete. Kažem, mi smo je smanjili, ona sada više ne prelazi glavnicu za ne znam nekakvih 5 godina kao što je prije bilo, 5 ili 6, sada treba više, 7, 8 godina, dakle mi smo bitno je smanjili ali i dalje je to problem koji treba riješiti. Evo to bi bio moj prijedlog, znači, bilo kroz ovaj zakon, bilo kroz ovaj drugi. Druga stvar, mi kasnije imamo na dnevnom redu i Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama, pa je to jedno pitanje koje bih i ovdje otvorio a tiče se kupoprodaje nekretnina. Što god mi radili, dok mi imamo neuređen sustav kupoprodaje nekretnina, mi nećemo imati uređeni pravni sustav i nećemo imati uređene zemljišne knjige. Mislim da je vrijeme i ovo nije naknadna pamet jer smo mi i tada, ako se sjećate, ja sam u raspravama i tada govorio, nismo to uspjeli ali ajmo to napraviti sada, primijeniti jedan drugačiji model kod kupoprodaje nekretnina. Znači što hoću reći oko toga? Vi imate sada sustav kupnje, kupoprodaje gdje ljudi vrlo često odu u Narodne novine, kupe obrazac ugovora za koliko, 0,40 kuna ili za kunu, popune ga sami, ovjere potpise a radi se o milijunskim nekretninama, vrlo često, nekretnine su same po sebi skupe, dođu na provedbu ugovora i onda ne mogu ništa jer je ili nekretnina krivo opisana ili je nešto krivo u ugovoru itd. I iz toga kreće sudski spor ili je ona već nekom prodana. Koliko samo naših sugrađana je došlo u situaciju da nisu se odmah knjižili pa da je nekome u međuvremenu prodana, pa se ne mogu knjižiti ili je netko drugi upisao hipoteku itd. I ljudi zapravo dolaze u situaciju da vrlo često kupe nekretninu koju su platili, možda za koju su štedjeli cijeli život. Mislim da je naša zadaća Hrvatskoga sabora urediti taj pravni promet na način da se on striktno formalizira. S jedne strane ja mislim a to nam piše i u Ustavu i svugdje, vlasništvo obvezuje. Dakle, propisati obveznu uknjižbu i automatsku uknjižbu. Ja ne bih i ne vidim zašto bi bilo tko tko je kupio stan čekao sa uknjižbom. Da, mi hoćemo ako hoćemo imati urednu državu i to mnoge države imaju ide se na automatsku uknjižbu, jer porez se i tako plaća samo vi ostavljate građane da podnese ili ne uknjižbu. Netko zaboravi, netko ni ne zna da treba to napraviti i vama se dogodi da se taj stan opet proda ili nekretnina i ljudi imaju problem. Dakle to je jedna točka gdje bismo mi s jedne strane čitav postupak formalizirali i digli njegovu kvalitetu. Što bi se sa tim također izbjeglo? Izbjegli bi se lihvarski, zelenaški ugovori. To su oni prividni gdje ljude navlače da daju stan pod hipoteku, pa se to kao neće knjižiti pa mu ga ovaj uknjiži itd. Toga onda više nema. Dakle vi onda imate automatizirani postupak u kojem jedan ugovor ide u gruntovnicu, jedan ide poreznoj, kao što i sada ide. Također je rješenje koje bi i odmah ću upozoriti, prividno poskupilo, zato što bi, ne bi se mogao formular kupiti po toliko, … [[Govornik se ne razumije.]] 40, 50 kuna i izvršiti kupoprodaju nekretnine, ali mislim da bi trebalo također propisati obvezu da bilo odvjetnik, bilo javni bilježnik, kako god se postavi, ali da netko jamči za sadržaj ugovora i za formu ugovora jer vi onda imate kompletan ugovor gotov koji kad je napravljen i kad je poslan na gruntovnicu, on se ne može ne provesti. I vi ste uredili čitav niz pravnih odnosa kroz to, dakle vi imate i ako nešto ne štima sa ugovorom, onda jamči taj čiji je pečat na njemu. I vi ste tako dobili situaciju da građani kad uđu u proces kupoprodaje je potpuno zaštićen. Ne može se dogoditi da se ta nekretnina ne može provesti, ne može uknjižiti, zato što mu odgovara. Kažem kako god se uredi sustav ali sustav koji bi se uredio gdje, ja upozoravam, to je poskupljenje za građane, tu bi trebalo razmisliti onda i o tarifi, itd., to urediti da bude što manje, ali to jamči apsolutnu pravnu sigurnost. A mislim da mi kao zemlja i kad hoćete i kad budemo govorili o slijedećem vašem Zakonu o uređenju zemljišnih knjiga, ako ne napravimo ovaj korak, neće doći do toga- neću uopće govoriti koliko bi ovo utjecalo na smanjenje broja sporova zato što čitav niz sporova nastaje zato što da, netko je nešto prodao dva puta. Netko je prodao nešto pod hipotekom, tog ne bi bilo. Dakle, svi oni, jer ljudi moraju znat, investiraš, dižeš kredit, sam sebe na neki način zalažeš, ali onda moraš se i pravno osigurati. Dakle, to je nešto što mislim da smo zreli za to, da treba razmisliti o tome, nije jednostavno razraditi model, ali imaju ga mnoge zemlje gdje bismo znači, sve rješavali automatizmom, išlo bi na uknjižbu i mi bi digli bitno stupanj uređenja i pravne sigurnosti i zaštitili građane. Naravno, još jednom, Vlada mora naći rješenje da to ne bude preskupo. Što neće biti jednostavno. To je nas recimo, u moje doba mučilo i zato jedan od razloga zašto u ovo nismo išli jer će vam ljudi prigovoriti, do sad sam nešto radio za 50 kuna, sad mi tražite ne znam koliko. Ali mu dajete pravnu sigurnost. To ide i digitalizacija, ide automatski upis itd. Dakle molim da se o tome razmislit i da mi kao Sabor kad dođete sa takvim rješenjem ćemo raspravljati ali da to podržimo. Treća stvar koja je dobro riješena u zakonu ali u praksi se pojavljuje čitav niz problema, to su ugovori o doživotnom dosmrtnom uzdržavanju. Posebice ugovori o dosmrtnom uzdržavanju. Činjenica je da čitav niz naš sugrađana koji se nalaze u teškoj situaciji a takvi ljudi u pravilu i ulaze u te ugovore ili su stari, nemoćni, nemaju nekakvu obiteljsku podršku, nekad nisu obrazovani, oni dolaze u situaciju da budu oštećeni. I mi kao Sabor, vi kao Vlada, moramo napraviti sve da te ljude zaštitimo. A sada prema onome što svi znamo a gotovo ovdje nema nas koji nemamo neki slučaj o tome, ti ljudi nisu zaštićeni. Dakle, to ja ću sad staviti samo nekoliko točaka u kojem smjeru bi trebalo ići ali to je predmet ZOO-a i on traži rješenje jer ti slučajevi su tu pred nama. Ti ljudi kad se nađu u tome, najčešće za života ne dočekaju ishod nekakvog spora i previše njih koji imaju nekretninu umiru u bijedi zato što ih je netko prevario. I to je loše. Dakle, jedno je stvar uvesti stroža pravila za ovjeru, solemnizaciju tog ugovora. Jer ispada da ljudi često uđu u to a da to nije pravi znak njihove volje. To je jedno. Drugo, po meni i tko god se ljutio ili ne ljutio, treba razmisliti o krugu osoba koje mogu ulaziti u te ugovore. Ja nisam siguran da li osobe koje se brinu o tim ljudima jer su ili vlasnici nekakvih socijalnih ustanova, dakle skrbi itd., da li im treba dozvoliti da ulaze u to. Da li treba i smijese dozvoliti zaposlenicima centara za socijalnu skrb koji su ljudi, znači koji su u prilici da uđu u to ali ih se treba staviti pod posebnu kontrolu u tim slučajevima. Dakle, to su neke stvari što građani od naš očekuju i koje se mogu relativno jednostavno sad riješiti. Ne iziskuju sredstva, vremenski se to može brzo napraviti, a pomoći ćemo mnogim sugrađanima koji se nalaze u silnim problemima. Još jedna stvar, sporovi koji se vode oko ovog mislim da nisu žurni, trebali biti žurni. Vi imate nekoga tko ima jako puno godina, koji je ugovorio da će dobivati uzdržavanje, ne dobiva ga, a odvikao se imovine, ta osoba ne može čekati 10 godina ili 5 godina na rješenje svog spora. A nažalost toliko nam traje. I to je nešto gdje ćemo biti i simbolični ako napravimo taj iskorak, možda ne pomoći velikom broju ljudi ali pomoći onim ljudima kojima treba. Dakle, ovo što sam iznio su prijedlozi intervencije u jedan zakon koji je u cjelini dobar, izmjene s kojima idete ćemo podržati, naravno, ali ovo su prijedlozi koji su na stolu, koji mi kao Sabor, vi kao Vlada, trebamo zajedno brinuti i ako napravimo iskorak barem u nečemu kod ovog, građanima će bit bolje. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Miljeniću, naravno ove sve mjere koje ste vi sad predložili da bi unaprijedili ovaj zakonski prijedlog, ja osobno podržavam, a volio bi da i vi podržite sad ovaj prijedlog a čut će ga i državni tajnik. Naime, mi smo kao društvo se odredili u svojim strategijama prema e-društvu, znači imamo sustav E-građani, imamo Središnji državnu ured za digitalno društvo, imamo i Zakon o elektronskom potpisu i u tom smislu bi bilo dobro a možda bi to unaprijedilo i ponudu banaka. Bilo bi dobro da u članku 998. se doda u stavku 1. da kaže izdaje … [[Govornik se ne razumije.]] štednu knjižicu ili elektronsku štednu knjižicu a u članku 999. da se upisi u knjižicu provode znači pečat se miče, to je u redu potpisom banke i elektroničkim zapisom. Da postoji ta mogućnost da postoji takva vrsta elektroničke štedne knjižice. S obzirom da su kamate na štednju sve manje, s obzirom da postoji porez, možda bi banke nudile građanima neki novi proizvod koji bi se vezao uz elektroničku štednu knjižicu posebno za one građane koji nemaju stalne prihode, koji ne mogu izvaditi tekući račun i na taj način bi možda njima omogućilo da imaju i kreditnu karticu i da mogu po tom računu onda bolje djelovati.

Dakle da, apsolutno, to je nešto, ovo što ste spomenuli, dakle svi ljudi koji su danas na Internet bankarstvu mogu, ako imaju prenositi vrlo velike svote novaca upravo elektronski. Ne vidim razloga zašto čuvati papire kada svi znamo da se i elektronski puno bolje bilježi i jednostavnije i tu se s vama potpuno slažem. Cijeli sustav gdje god i to je intencija mnogih zakona ali ZOO mu treba dati podršku gdje god može da se prelazi na elektroničku obradu i čuvanje podataka. Kada to napravite, ja sam maloprije govorio o zemljišnim knjigama, vi ste došli u situaciju da vi zapravo imate bez papirnati cijeli proces. Puno je toga napravljeno u Ministarstvu pravosuđa na tome i dobro je, ove izmjene koje idu dalje ali s time treba nastaviti. Dakle vi, mi trebamo doći do toga da ćete vi od doma s jednog mjesta zapravo moći riješiti većinu stvari. Hvala gospodine predsjedniče. Znači ovo je jedna svakako interesantna ideja ovo što se tiče kupoprodaje nekretnina i možemo se složiti da u našem sustavu je problem nedostatka znanja ljudi i pravnih subjekata u njihovim pravima. Onda cijela priča oko kredita u švicarcima, promjenjivim kamatama i sada ovo. Međutim, je li potrebno mijenjati cijeli sustav zbog toga? Mi već imamo u sustavu nešto što se zove predbilježba, znači koja postoji kao nešto što pruža zaštitu onome tko je sklopio kupoprodajni ugovor prije nego što je isplatio punu cijenu i dobio tabularnu izjavu da će može zaštiti. Mi možemo, ja znam da je praksa već danas da javni bilježnici prigodom ovjere potpisa upozoravaju građane na mogućnost predbilježbe. Vi kada dođete u gruntovnicu tamo možete popuniti jedan formular, vrlo kratko, znači u roku od 2 minute kojim možete odmah podnijeti prijedlog za predbilježbu tamo. Tako da mi, što hoću reći, znači mislim da postojeći sustav pruža mogućnosti zaštite samo, ali da trebamo poraditi na općenitom obrazovanju i, neću reći obrazovanju nego obavještavanju i osvješćivanju ljudi o tome koja su njihova prava i koje su mogućnosti. Također bih napomenuo, drugi problem je što sa tabularnom izjavom. Znači tek ne kada je sklopljen nego tek kada se izda tabularna pa bi se ponovno moralo ići kod javnog bilježnika i onda bi jedno i drugo morali slati. Znači to opet komplicira cijelu stvar. I treća stvar koju bih napomenuo, jedan problem koji postoji, koji nije vezan s ovim a to je pitanje kada neka firma koja je uzela hipoteku, investitor koji je uzeo hipoteku proda stan, ta firma ode u probleme i onda te hipoteke ostanu, građani ih moraju plaćati. To je recimo jedan možda i veći problem koji s ovim ne bi riješio, bar koliko ja vidim.

Uvaženi kolega da, dijelom ste u pravu, međutim ja nisam siguran da dok mi ne uvedemo sustav obveznog upisa vlasništva u određenom roku da ćemo se mi pomaknuti naprijed. Vi ste sami spomenuli ovaj slučaj oko hipoteka, to u sadašnjem sustavu se ne može riješiti. I vi sada imate ljude koji, znate vi kada uzimate kredit, stambeni, vi ste sebe opteretili na 10, 20, 30 godina, a možda ste u to ušli na temelju nečega čega nema, gdje se netko drugi u međuvremenu uknjižio. Dobro kod kredita sa hipotekom je specifično jer banka uvijek provjeri, to se slažem. Ali možda ste imali ušteđevinu pa nema tog elementa. Dakle, što ja hoću reći, da mi trebamo napraviti sustav koji će voditi cijeli proces. Elektronički je to danas moguće. Ali zašto ga ne dotjerati. Znači ako sam ja ili vi od mene kupili nekretninu, pa idemo, da ja moram tada znati da imam nečiji pečat i da mi je ugovor provediv i da je forma ugovora takva da će biti provediva. I neka je pošalje, tko god bio, javni bilježnik na gruntovnicu i ja sam gotov. Ali vi ćete onda, neće više nikad biti spora oko toga stana jer je on riješen. I mi smo s time ne samo maknuli iz sudske nadležnosti čitav niz sporova, mi smo zaštitili građane. Ja upozoravam to bi i poskupilo proces, dakle to je ono o čemu mi kao Sabor trebamo razgovarati ali bi potpuno zaštitili građane. Vi više ne bi mogli imati one lihvare koji vam prividno ugovaraju daj mi stan, evo ti 10 tisuća pa ću ga knjižiti ili neću. To isto ne bi bilo moguće. Dakle vi dajete jednu bitno bolju pravnu sigurnost građanima. Iskorak je veliki ali ajmo o njemu razgovarati, zato i jesmo ovdje u Saboru, možemo voditi raspravu, može biti neki drugi model. Ali kažem, iskoristimo priliku kada mijenjamo stvar otvoriti pitanje i pokušati naći rješenje. Izvolite. Pa kolega Orsat, vi ste spomenuli u vašem govoru problem sa ugovorima, odnosno sigurnost ugovora o doživotnom, odnosno do smrtnom uzdržavanju. Mi koji smo sinoć imali prilike slušati pravobraniteljicu, odnosno pučku pravobraniteljicu to je jedno od njezinih upozorenja jučer bilo. Dakle ona je nama iznijela podatak s obzirom da je u Hrvatskoj sve starije stanovništvo, da život mlađih koji su se nekada brinuli za te svoje dakle starije odnosno roditelje je takav da jednostavno nemaju vremena ili nemaju financijskih mogućnosti dolazi do sklapanja razno raznih ugovora o tom dostupnom doživotnom održavanju, koji nažalost, kako kaže pučka pravobraniteljica završavaju u vrlo teškim i ružnim oblicima za osobu koja je potpisala taj ugovor sa nekakvim pružateljem usluge. Ono na što je ona upozorila je da bi trebalo kod sklapanja dakle, u zakonu, kad se sklapa takav jedan ugovor, pojačati sigurnost za stare i nemoćne osobe. I pod 2. da bi trebalo na sudovima, dakle, kada dođe do žalbe na sudu, da bi to trebalo imati prvenstvo prioriteta, jer naravno i što se dešava. Dešava se dakle, da iako se žali ta starija i nemoćna osoba, obično, nažalost, ne dočeka presudu i umre u vrlo nehumanim uvjetima za život.

I mi ju trebamo računati, da većina, ja vjerujem, da većina ljudi koja je ušla u njih je stvarno izvukla onu korist koju je htjela. I sa strane onih koji primaju i koji daju, jer je uvijek tako. Međutim, ovo što ste rekli, obzirom, pogotovo kad se radi o osmrtnom održavanju, gdje se vi, zapravo, već za života, odrečete određene imovine i možete doći na milost i nemilost druge ugovorne strane. Vi tu morate biti posebno zaštićeni, svi. Mi govorimo stari i nemoćni, ne samo to. Svak se može naći u situaciju, da mu tako nešto treba. I zakon koji je dao dobar okvir, po meni, treba podignuti, s jedne strane ovaj dio koji se tiče, kako će se ta osoba informirati o svojim pravima i kako će se provjeriti da li je to stvarana volja te osobe, da se ne dogodi, da netko tko ima određene bolesti itd. doveden u situaciju da to potpiše i odrekne se imovine, što se događa. I s druge strane ako nastane spor da se brzo riješi. S tim, da morate znati da je vrlo često i situacija obrnuta. Da oni koji su govorili, oni pružaju sve što su rekli, a ovi koji bi se trebali odreći imovine, nisu zadovoljni, pa i tu nastane spor. Ali, u svakom slučaju, to su duboki, socijalni sporovi, koji nas jako opterećuju kao društvo i oni bi morali biti rješavani po žurnom postupku. Jer, kažem, ljudi, dolaze u životni problem, u životnu situaciju, dali su imovinu, možda su mogli prodati pa od tog živjeti. Ne, oni su dali nekome da ih održava. I sad, ako nastane spor s jedne ili dr. strane ajmo omogućiti da se on što prije riješi.

da ću dati stanku, 10 minuta stanke. Vidimo se u 12,20. Možemo tako do ponoći, bez daljnjega.

Evo ga, vrijeme nam je isteklo pa ćemo krenuti onda redom kako su klubovi zatražili stanke. I prvi je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nakon zahtjeva koje je jutros uputila cjelokupna oporba da premijer Plenković mora odgovoriti na pitanja koja su otvorena objavljivanjem ovih dokumenata odnosno ugovora o roll up kreditu koji su jutros objavljeni u hrvatskim medijima nemamo još uvijek nikakvog odgovora na taj zahtjev. Znači tražimo da pod hitno premijer Plenković, ne samo ovdje pred Hrvatskim saborom, to je potrebno što hitnije, ali i pred saborskim Istražnim povjerenstvom odgovori na mnoga pitanja i on i vladin povjerenik Ante Ramljak. Da ne bi ispalo da ono što je aktualno i što je sada u fokusu javnosti je jedino bitno, ja bih podržao stav kolege Borića koji je rekao da trebamo na Istražnom povjerenstvu ispitati i ono što se događalo prije. Nemamo nikakvih problema. Uostalom podigli smo i kaznene prijave protiv HANFA-e i HNB-a zbog nečinjenja, da se ispitaju sve okolnosti. Ne odgovornost samo HDZ-ovih vlada za situaciju u Agrokoru nego i odgovornost samoga SDP-a, smjena čelnih ljudi HANFA-e koju je proveo Slavko Linić koji se također zajedno kao i HDZ, odnosno isto kao HDZ protivi ovom saborskom Istražnom povjerenstvu. Ne aboliram od odgovornosti niti SDP-ove Vlade i želimo da svi oni, znači svi ministri financija, svi ministri poljoprivrede, svi ministri gospodarstva odgovore na sva pitanja pred saborskim Istražnim povjerenstvom. Mi smo otvorili ovu priču o Agrokoru, mi smo podigli kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića zbog lažiranja financijskih bilanci, podigli smo kaznene prijave protiv HANFA-e i HNB-a i od ničega ne bježimo. Ja sam predložio uostalom na saborskom Istražnom povjerenstvu da jedan od svjedoka koji će biti pozvan bude i Božo Petrov koji je bio akter ovih događanja i može dati odgovore na mnoga pitanja. Isto tako kao što mi ne bježimo i želimo odgovoriti na sve, jer nemamo nikakve krivnje ni odgovornosti, tako isto želimo da i Andrej Plenković i Ante Ramljak odgovore na pitanja koja su ovdje otvorena od strane saborskih zastupnika pred ovim Visokim domom. Ne znam čemu takav strah od saborskog Istražnog povjerenstva, ali drago mi je da kolega Borić pod pritiskom konačno mijenja poziciju HDZ-a i podupire saborsko istražno povjerenstvo. Da bi to mogli ispitati potrebno je da saborsko Istražno povjerenstvo nesmetano nastavi sa radom. I naravno da će i Slavko Linić i svi iz SDP-a koji su odgovorni za bilo što u vezi Agrokora trebati odgovoriti na ta pitanja. To je naša želja, za to ćemo se boriti i nitko tko je odgovoran neće izbjeći ovom saborskom Istražnom povjerenstvu. Ne najavljujemo mi ovdje kao što vi kolega Borić govorite da nije potreban sastanak, sastanak je potreban da se dogovorimo. Ali kad već i vi spominjete one koji bi trebali doći pred saborsko Istražno povjerenstvo. Dopustite i ostalim saborskim zastupnicima da čine to isto. A ono što je sada u fokusu ne zato što je to najvažnije, to je sigurno važno ali je to u fokusu. Jer su jutros izašli dokumenti s kojima hrvatska javnost nije bila upoznata, znači nije bila upoznata, koji su nam trebali biti predstavljeni davno. Očito je da u ovom procesu nije bilo transparentnosti, očito se trebalo MOST-a riješiti kako bi se provelo ovo što se provelo. Znači to je za vrijeme vlade HDZ-a i HNS-a, znači kad MOST-a više nije bilo u Vladi dok je lex Agrokor, dok se o njemu ovdje raspravljalo i glasovalo nitko nije spominjao roll up kredit, a posebno ne ovakve uvjete. Sad se problematizira tu može li se Antu Ramljaka smijeniti. Znači to je potpisano ovim ugovorom. A ono što je još problematičnije o čemu gotovo nitko ovdje u Saboru nije govorio da je prema ovom ugovoru onemogućeno plaćanje dobavljačima bez odobrenja ovog fonda, da je onemogućeno vlasničko restrukturiranje bez njihova odobrenja. I to je puno opasnije [[Upadica Reiner: Hvala.]] A jako je opasno ovo što smo pristali na to da se sporovi rješavaju po anglosaksonskom pravu, a ne pred našim sudovima. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. U pravu je predsjednik Vlade kada kaže da ni jedan ugovor ne može derogirati lex Agrokor i u pravu je gospodin Borić kada nas uporno obavještava o tome.

Zašto je to napravljeno? Ja pretpostavljam da ovi fondovi nisu uvjereni u stabilnost ove Vlade, pa se štite od toga da dođe neka druga Vlada pa da njihova prava koja su dobili ostanu. Znači, Vlada će otići, a Ramljak će ostati. A ako Vlada ima iskeširati nekoliko stotina milijuna eura onda možete otići Ramljak, a vjerojatno će onda otići i fondovi. Evo to je priča. Dakle, ovaj ugovor ima svoje itekakve političke implikacije, a to je da je Ramljak postao jači od Vlade i od Sabora zajedno. Drugo, mi smo tu tražili da nam dođe premijer i objasni ili potpredsjednica Vlade Dalić okolnosti nastanka ugovora i da nam objasni zašto je taj ugovor dobar ili možda čak i genijalan i nismo još dobili informaciju hoće li se to desiti. Ali je jasna poruka. Ramljak je u ovom trenutku jači od Vlade, Vlada više ne upravlja Agrokorom, upravljaju fondovi i lex Agrokor se u stvari može nazvati lex fondovi. To je na kraju posljedica ovoga zakona. Što će se dogoditi kada bi se promijenila vlast ili vlada? Ona na Agrokor koji je sistemski značajan više nema nikakav utjecaj osim ako za to ne plati jako veliku cijenu od nekoliko stotina milijuna eura ili nekoliko milijardi kuna. I to je to. Prema tome, predan je Agrokor u ruke fondova s nekakvim ugovorom koji je slučajno pronađen u Zemljišno-knjižnom odjelu Županijskog suda u Zagrebu na Danu otvorenih vrata hrvatskih sudova. I to je danas glavna tema političke scene. Ja ovim putem, dakle pozivam mentora predsjednika Vlade koji je u nekoliko intervjua dokazao tu svoju snagu i moć da ga ohrabri preko nekoliko punktova da dođe u Hrvatski sabor i da nam objasni o čemu se tu radi. Evo mislim da će gospodin, da gospodin Šeks razumije ozbiljnost situacije i da će kao što je uspio nagovoriti Vrdoljaka, da će uspjeti nagovoriti i Plenkovića da dođe u Sabor i da nam objasni o čemu se ovdje radi.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, hrvatski narode evo danas smo svi dio ove sapunice koja se zove Agrokor sa glavnim glumcima Plenković, Dalić, Ramljak, bloger Todorić. No međutim, postoje i mnogi likovi koji se ne spominju. Govorimo o ugovorima. Jedni kažu vrijede ugovori, ne vrijede. Koliko ja znam da sve što piše u ugovoru je potpisano i da se ugovori moraju poštivati. No svi su govorili danas o svemoćnom Anti Ramljaku koji kaže da ne vrijedi ugovor, ovom ugovoru o roll up kreditu od 1,06 milijardi kuna kojega će naravno ova sirotinja hrvatska morati vratiti. Kolega Borić kaže, sad ne znam da li misli samo na SDP ili na cijelu oporbu, da smo mi agenti banaka. Kolega Borić, mi iz HSS-a ćemo biti agenti hrvatskog naroda i vjerujte da ćemo se truditi da raskrinkamo mnoge stvari koje su ovdje. Ja ću se vratiti malo na činjenice, malo na povijest, na kronologiju nastanka Agrokora koji je '76. registriran kao tvrtka za proizvodnju cvijeća i sadnica, '89. nastaje d.d. i tada '90.-te dolazi HDZ na vlast i na vlasti je do 2000. godine. Agrokor '92. godine kupuje Jamnicu, Agropreradu, osniva tvrtku Lovno gospodarstvo Moslavina. '99. godine većinski u dio u Ledu, Konzumu, Solana Pag i još neke druge tvrtke. '98. većina, većinski dio u Jaska vino iz Jastrebarskoga i onda 2000. godine HDZ odlazi u oporbu, Todorić kupuje u Bosni i Hercegovini i drugim susjednim državama, a 2004. kada HDZ opet dolazi na vlast Agrokor postaje većinski vlasnik Agrolagune. Ja vas sad pitam tko je omogućio Todoriću da napravi ovakav Agrokor, tko je omogućio sve ovo što se danas događa?

Nas preuzimaju lešinarski fondovi, koji evo, sada se vidi na koji način su došli, da svemoćni Ante Ramljak, s njima pregovora mjesecima prije nego dođe do lex Todorića, do lex Agrokora i da je cijeli scenarij napisan davnih dana, da se uništi i ovo malo što je ostalo od Hrvatske države. Draga gospodo zastupnici i vi iz HDZ-a ja apeliram na vas, da se odmaknete od svoje stranačke stege i da pogledate svojim očima i da vidite kud nam država i ovaj narod odlazi. Pitam vas tko će ovo platiti? Mi možda u ovom trenutku ne koji sjedimo ovdje jer ta država ista plaća sva naša davanja iz plaća i nama plaće, ali, da li će biti i Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade na ovaj način? Ovo je ravno veleizdaji ljudi moji. HDZ je 20 g. na vlasti, od 27. I ne znam kako netko ima obraza reći oporbi vi ste krivi za ovo što se danas događa vi ste omogućili. Ovo što sam vam pročitao, možete na internetu svi naći, kako je nastao Agrokor, tko je Agrokoru omogućio sve ovo, tko je sisao na cici Agrokor i sad kad je to sve nestalo, sad dolazimo u sapunicu, gdje su gl. likovi između njima i Plenković koji možda i nije toliko kriv kao oni prij njega, ali nažalost, tu stigmu će HDZ nositi jako dugo i ne može se od nje nikako obraniti. Izvolite. Vaša ekscelencijo, uvažene dame i gospodo.

Naime, Zdravko Marić je bio u Agrokoru, radio je, znao je sve što se tamo događa i u poslovnom svijetu, kada vi više ne možete dobiti kredit, to je u pravilu zato jer ste kreditno nesposobni, znači niste ga više u stanju vračati. Tako je u cijelom poslovnom svijetu. I tako je bilo i sa Agrokorom, iz tog razloga budući da Agrokor više nije imao vrijedne imovine koja bi mogla biti jamstvo za vraćanje kredita, banke su zapravo prestali financirati Todorića i zato je Todorić posegnuo za onim regresnim mjenicama, odnosno, kreditiranjem preko dobavljača, gdje zapravo svoj dug prebacio na njih. A roba koju su dobivali od Agrokora, nažalost, neće im biti vraćena niti u iznosu glavnice, znači biti će im vraćena, koliko sam shvatio, maksimalno 30%, znači manje od 1/3. Tu ministar Marić govori da nije znao, guverner, je rekao Vujčić, svojedobno, svi su sve znali. Znači, znali su i u Agrokoru i dobavljači i bankari, jer su na kraju krajeva bankari bili u dealu sa Todorićem i oni su mu govorili koliko se koji može zadužiti itd. Ministar Marić cijelo vrijeme u biti znači obmanjivao hrvatsku javnost, govoreći da je s Agrokorom sve u redu, da sve ide po planu, da nikakvog problema nema.

U lex Agrokoru ne postoji pojam roll up kredita. Znači, ideja da sad ja dam vama kredit, a da uzvrat dobijem ne samo taj kredit, nego da mogu naplaćivati, neka stara potraživanja, to ne postoji. Što znači da se takve formule dosjetio nitko drugi nego gospodin Ante Ramljak. Po tom roll up kreditu kojeg je on osigurao će strvinarski lešinarski fond, dobiti duplo više nego je uložio. Znači ako su uložili 100 milijuna eura ili 500 milijuna eura, dobiti će 200 milijuna, odnosno, milijardu eura. Znači zarada za njih je u manje od godinu dana puta dva. Ne znam, dal ste vi gospodo iz HDZ-a svjesni, malo je investicija koje vam omogućavaju dvostruku zaradu, koju je omogućio povjerenik kojeg ste vi imenovali američkim lešinarima. Međutim, za razliku od američkih lešinara, koji će dobiti duplo više nego što su uložili, domaći proizvođači, domaći radnici, domaći trgovci, odnosno, dobavljači, što već i bankari će svi morati otpisivati 70% Znači Amerikancima duplo više, svima ostalima 70% manje. To je model koji je osmislio Ante Ramljak, model koji zakon nije predvidio. I naravno, da su Amerikanci znali to i kako ne bi došlo do promjene situacije, oni su čak u ugovoru napisali, da Ante Ramljak ne može bez njihove suglasnosti se maknuti. Zašto? Pa zato jer znaju da im je išao na ruku, da je radio nešto što zakon nije predvidio, to svi znamo. Znači, Ramljak je radio ono što zakon nije predvidio. I ne samo to, nalazio s njima i mjesec dana prije pisanja tog zakona, kad se još nije znalo da će on biti povjerenik. Što znači, da je Ramljak sve znao ranije, što će se događati i kasnije donosio opet odluke koje je dogovorio ranije s tim lešinarima. Znači on je planirao deal sa lešinarima, davno prije nego je taj deal bio potpisan i gdje im je išao na ruku i zato oni kažu, ne možete ga smijeniti bez naše suglasnosti. U svakom normalnom društvu bi se optužilo Ramljaka da je bio u sukobu interesa, da je imao povlaštene informacije s kojima je trgovina itd. S kojima je nekome išao na ruku, a nekom na štetu. Međutim, u Hrvatskoj državi je Ante Ramljak zaštićena životinja isto kao i Zdravko Marić, ministar, isto kao i znači svi drugi koji su upetljani u ovaj kriminal, a zašto? Zato jer postoji financijski interes i oni koji su odlučili ostvariti njega, oni imaju svoje ljude u Vladi i jednostavno će ga provesti. Naravno, HDZ ne vidi da je to razlog za smjenu, zato jer je to stranka koja je poznata po takvom modelu vladanja državom zadnjih 20 godina. Hvala svima. To je stvar temeljne pristojnosti i kućnog odgoja. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Nadam se da ćemo stignuti po povjerenstva, odraditi sve i da ćemo stati sada malo sa stankama da Sabor radi a da povjerenstvo zasjeda. Pa znate da nije baš to ni važno previše. A očito onda, ne znam, jer nas se optužuje da mi nešto … [[Govornik se ne razumije.]] vidimo tko ustvari želi i samo blokadu istražnog povjerenstva ali o tom neka sude građani, na nama je da odgovorimo na sve neutemeljene optužbe danas ovdje od predstavnika oporbe i pokušavamo argumentima zaista to i činiti ne politiziranjem, ne etiketiranjem nego jednostavno da se držimo onoga što piše, što je predvidio zakon i što Vlada radi. Mislim da par fraza ovdje koje su izrečene od strane nekoliko predstavnika oporbenih klubova možda medijski jeste interesantno, ali sigurno ne rješava pitanje problema Agrokora i do sada se pokazalo da sve te fraze nisu pomogle ničemu pa ni aktivnosti SDP-a ni aktivnosti nekih drugih oporbenih stranaka. Što se tiče tvrdnji MOST-a oko roll up kredita, jasno je da je i MOST bio svojevremeno bio upoznat sa više-manje svega sa svime time međutim, danas kažu da su promijenili poziciju i da ništa ne znaju pa ću ih uputiti na ono što govori Božo Petrov, neka pročitaju. Drugo što se tiče toga da smo mi promijenili stav u HDZ-u i ja osobno, nismo promijenili stav, uvijek smo na istom modelu i otpočetka, od samo Lex Agrokora, pa nadalje, zastupamo interes onih koji su zaposleni, oni koji žele raditi, da ostanu na tim radnim mjestima, sa Agrokor opstane u bilo kakvom obliku i smislu nakon nagodbe i restrukturiranja da ti ljudi nastave raditi svoj posao. A što se tiče tko je razriješio MOST, MOST je razdriješio sam sebe glasujući na Vladi kontra svog ministra, svog kolege Zdravka Marića i to je svima poznata činjenica tako da ne znam zbog čega žele reći da ih je netko drugi razriješio, razriješili su se sami. Kad govorimo o teorijama SDP-a, možda nas sve ovo što je govorio Bauk je dovoljno reći s obzirom na to što znamo, što se događalo u mandatu Vlade Zorana Milanovića od 2012. do 2015.. možda je opravdano postaviti pitanje jesu li oni bili svjesni ili jesu li namjerno stvarali politiku koja nas je možda trebala izručiti utjecaju jedne države koja je izvan EU-a? To je jedno pitanje na koje bi kolega Bernardić isto mogao dogovoriti, ja ga pozivam da odgovori. Jesu li vukli poteze, mijenjali zakone, mijenjali odluke ne bi li nas kao državu izručili u ruke nekome drugome i o tome ćemo nadam se raspravljati u budućnosti. Što se tiče kolege iz HSS-a, on se pitao tko je donosio određene odluke u djelu nekih godina. Pa ja se tog kolege sjećam, on je bio državni tajnik u Ministarstvu turizma zajedno u koaliciji sa HDZ-om, ne znam zašto mu sad nešto smeta a tada mu nije smetalo je vidljivo je da ne barata čak ni valutom u kojoj su krediti koji su odobreni od strane vjerovnika. Ali s obzirom na smjer kojim je krenuo HSS, čujemo da će to po novome biti hrvatsko-liberalno-seljačka stranka i vjerojatno velika konkurencija na prostoru političkom u RH. I završit ću opet, s onime o čemu govorimo cijelo jutro a to je odnos države kroz Lex Agrokor i odnos prema izvanrednom povjereniku i odnos između samih vjerovnika. Vjerovnici su odlučili financijski podržati Agrokor. Vjerovnici donose svaku bitnu odluku koja se tiče raspolaganja imovinom i postizanja nagodbe. To znači da se po zakonu izvanredna uprava i njezine odluke nalaze pod kontrolom vjerovnika kao što treba i biti. Jer vjerovnici su ti koji će nagodbom morati pronaći put za naplatu svojih tražbina. Prema tome, u čemu je problem? Vjerovnici su odlučili podržati Agrokor, moraju se usuglasiti oko nagodbe. Zbog čega tolika zabrinutost u hrvatskoj politici oko činjenice da su se vjerovnici dogovorili i to u prvom slučaju oko financijske podrške? Poslovanje Agrokora je stabilizirano i opet se vraćamo na današnji dan da taj koncern funkcionira. Mislim da sve stanke nakon ovoga neće imati neki veliki smisao osim da oduzimamo vrijeme ali činjenice su jasne, izvanredna uprava radi svoj posao, Vlada radi svoj posao, a Trgovački sud isto ima svoje ovlasti ako do njih nekad nešto i dođe.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Žao mi je nema kolege Borića, međutim on je danas iznio stav da i optužbe da oporba predvođena SDP-om radi protiv i priželjkuje neuspjeh Agrokora. Možda bi se tu moglo citirati Zdravka Mamića koji kaže nikoga ja ne proklinjem ali proklet bio onaj tko to misli i priželjkuje. Dakle ja sam siguran da u Hrvatskoj tko god želi neuspjeh Agrokoru, da jednostavno ne voli ovu zemlju i da govori protiv interesa RH. Samo sve ovo što danas govori kolega Borić, mora znati da tehnologija sve snima, sve se pamti. I ja se sjećam jednog događaja od prije nekih godinu i pol dana kada je također kolega Šuker tada u svojstvu šefa kluba HDZ-a branio neke teze oko izglasavanja nepovjerenja Vladi a vidjelo se iz aviona i da mu je neugodno i da jednostavno ne vjeruje u ono što govori. Tako me danas podsjeća kolega Borić, volio bih da se varam. Što oporba traži? Mi tražimo da predsjednik Vlade dođe i da nas razuvjeri u ono što danas i ovih dana slušamo i čitamo. Mi smo njega izabrali a kako kaže narodna poslovica od Sabora je veći i preći samo Bog. Možda je jedno vrijeme bio i Tuđman ali to je bilo nekad prije. Javio sam se između ostalog i kao hrvatski branitelj, sam termin ugroza nacionalnih interesa hrvatske branitelje jako uznemirava jer što bi neki rekli krvarili gaće da bi nam sada netko rasprodavao Hrvatsku i da bi od nje radio svoju privatnu prćiju. Hrvatski branitelji jako se dobro sjećaju '90.-tih godina dok su bili po rovovima i po srpskim konc logorima kako je 200 izabranih hrvatskih obitelji rasturalo Hrvatsku državu i zato sada imamo ono što imamo. Mislim da je sada ugrozom Agrokora da se Hrvatska nalazi u najtežoj situaciji od Domovinskog rata. Kažu da je Ramljakov ugovor neraskidiv i da je teži i od Neymarovog. I mi bi to htjeli čuti ovdje da li je to stvarno istina. I očekujemo predsjednika Vlada da nam dođe ovdje i da nas o svemu potanko izvijesti i umiri cjelokupnu javnost. Jer mislim da to za njega ne bi bio preveliki problem da ga čujemo, da dođe ovdje i onim svojim smirenim lijepim glasom razuvjeri i oporbu i cjelokupnu hrvatsku javnost da ovo o svemu o čemu mi danas govorimo da je to za neke možda atraktivno i interesantno ali njega uopće ne impresionira.

Ja što sam i tada govorio i danas tvrdim, Hrvatska nije smjela izdati obveznice po onako visokoj cijeni zbog političke nestabilnosti. Ako vi mislite da to nije istina, to je vaš problem. Dakle meni je bilo neugodno što je takva bila visoka cijena obveznica zbog toga što su se dvojca na brvnu tukla a to su trebali platiti hrvatski građani. I tada je kolega Marić napravio pravu stvar kada nije izdao obveznice. I to je činjenica i to sam tada rekao i to sada kažem. I druga stvar, drago mi je da veliki stručnjaci za financije i gospodarstvo govore o ovoj temi.

Možemo s ove govornice, nažalost često su se čule razne neistine, razne krive stvari ali to nije povreda Poslovnika. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Cijelo jutro mi kao saborski zastupnici, narodni zastupnici tražimo ono šta i trebamo, ne vidim niti jedan razlog da ne dođe premijer Plenković u ovaj Dom, Dom koji mu je i dao legitimitet da bude predsjednik vlade. Ne znam zbog čega neće da dođe, nemamo ni od predsjedavajućih u ovom Domu, nikakvu znači informaciju želi li doći ili ne želi premijer Plenković i da odgovori na ova pitanja koja se postavljaju u Saboru. Vjerujem da i kolege iz HDZ-a, ni Šuker ni ostale kolege nemaju nikakav problem s time da dođe ovdje premijer, što bi trebala biti i njegova obaveza u ovome slučaju i da se javnosti i nama narodnim zastupnicima obrati. Jedino ako nema šta kazati onda ne može obavljati više tu dužnost, vrijeme je da ode, vrijeme je da se napokon jave oni koji znaju što se događa, ovom suspenzijom znači prava i zakona kojega smo donijeli u ovome Parlamentu, znači o sistemski važnim tvrtkama. Prema tome ne vidim niti jedan razlog zbog čega premijer Plenković se ne oglasi i ne dođe u ovaj Parlament pred saborske zastupnike i da odgovori na upite saborskih zastupnika. Ako nije bitan gospodarski suverenitet, a to je ustavna obaveza Vlade, saborskih zastupnika, ovoga tijela kao krovnoga tijela onda ne znam što je. Pa koga se boji premijer Plenković? Saborskih zastupnika? Naroda? Zašto ne bi došao u ovoj najvećoj krizi koja se pojavila od završetka Domovinskoga rata i zašto ne bi odgovorio o problemima u kojima se našao sada zakon, tj. zakon koji je donio ovaj Parlament a ugovorom je znači suspendiran? Ili ako ima nekakvu drugu informaciju neka nam on i gospodin Ramljak javno objasne. Ima li uopće više utjecaja hrvatska Vlada na koncern Agrokor? Ja mislim da bi i gospodin Šuker kao bivši ministar financija među nama trebao jasno pozvati telefonom odmah premijera i kazati mu pa dolazi ovdje i objasni javnosti i saborskim zastupnicima o čemu se radi. Pa pozvao sam jutros i Odbor za nacionalnu sigurnost, ovdje su ugroženi nacionalni interesi, da se sazove i da zaključak da uputi prema premijeru i prema svima prema kojima treba da se uputi taj zaključak. Pozivam i predsjednicu Republike ispred Kluba saborskih zastupnika MOST-a da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Tu ste stručnjak, izvolite. Gospodine Reiner, svaki saborski zastupnik je dobio legitimitet da govori a vi da procjenjujete kao predsjedavajući tko će o čemu govoriti, ja samo znam da je ovo direktiva EU i da je u državi ozbiljno stanje. I od vas sam, već kada ste se upleli, a nitko vas nije vukao za jezik, i vi kao predsjedavajući ne možete ocjenjivati saborske zastupnike kako želite. Vi možete zatražiti govornicu i govoriti u ime kluba, pojedinačno a na taj način ne možete reagirati. I ove direktive koje nam se nama danas stavljaju u Zakon o obaveznim odnosima je vidljiv i kroz sada slučaj suspenzije zakona koju je donio ovaj Parlament. Ponižavanjem saborskih zastupnika, vas, Andreja Plenkovića to ovaj narod neće dozvoliti. Ovo tijelo treba raspuštati, vi ste komentirali gospodine predsjedavajući na jedan način u vašemu stilu, naravno dodvoričko poslušničkom, je da ste vi predsjedavajući onda bi nazvali Andreja Plenkovića i rekli bi saborski zastupnici traže od vas gospodine premijeru da se očitujete o jednoj od najvećih kriza i ugroza gdje lešinarski fondovi, strvinari imaju mogućnost da preuzmu ingerenciju i nad Vladom RH.

Prema tome ne vidim razloga zašto, za vašu reakciju ali vas molim da se držite teme. Ajde ponovite šta ste vi kazali kada ste me prozvali da govorim.

Ja vas molim da se držite teme. Ne držite se uopće teme, već dapače pokušavate stalno polemizirati samnom što meni ne pada na pamet. Ja bih zamolio uvaženoga predlagatelja, kratak ću biti, sa potpredsjednikom ne želim polemizirati naravno, ali kao zastupnik imam pravo govoriti i o ovome zakonu, premda bi mi predsjedavatelj, gospodin uvaženi predlagatelju, zabranio pogotovo u ovome, vjerojatno u stilu Andreja Plenkovića, međutim, Plenković je izdan, će proći kao što je sada … [[Govornik se ne razumije.]] jednostavno oni na taj način se ponašaju, a baš me začuđuje baš ovaj zakon danas koja je direktiva EU, a vidimo da smo se pozivamo na anglosaksonsko pravo. Znači, mi danas ovim ugovorom o gospodarskoj situaciju kod najvećeg gospodarskog giganta koji drži i gospodarski sustav, poglavito prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju u RH i smatram da je ovaj zakon koji je suspendiran, lex Agrokor, na način da će ugovor biti iznad njega, da će strvinari preuzeti naše gospodarstvo, da mi u Saboru ćemo vrlo malo moći odlučivati ili nikako u velimo dijelu RH, da ovaj zakon vrijedi točno toliko koliko i ovaj papir. Možete slobodno iskidati, jer na ovaj način, na koji se ponaša Andrej Plenković, a preuzeo je tu ulogu i predsjedavajući i svi kraj njega predsjedavajući, ne želi doći pred saborske zastupnike i odgovoriti javnosti na upite oko slučaja novih dokumenata koji su se pojavili, lex Agrokoru, gdje anglosaksonskim pravom ovi ugovor sa fondovima, u biti gubi Vlada bilo kakvu ingerenciju ili neka ne objasni ako ne gubi. I smatram da je ova rasprava u biti bespotrebna. Ova rasprava je bespotrebna dok ne riješimo ključni momenat, jer ovaj Parlament više neće neće moći s čime upravljati, cijela Hrvatska će biti preuzeta od lešinarskih fondova i smatram da i izbori neće biti potrebni u konačnici, a premjer je uzeo ulogu faraona i ne želi ući u ovaj Sabor, i jer ga ne smije nitko ni zovnuti očito, jer ga je netko zovino vjerojatno bi čovjek i došao.

Razvlašćuju Vladu, međutim, Andrej Plenković se ne oglašava, Andrej Plenković vjerojatno je dobio informaciju, to treba potvrditi predsjedavajući, jer kolege iz većine i nadam se i vjerujem da kolege iz većine očekuju odgovore na ove upite. Ovo je vrlo bitna pitanja. Pa ja sumnjam da kolega Šuker ne vjeruje i ne očekuje odgovore od premjera na ova pitanja i gospodina Ramljaka. U biti postavlja se pitanje tko upravlja sa Hrvatskom ili gospodin Ramljak ili gospodin Plenković. Tako razgovarati o Zakonu o obaveznim odnosima, gdje smo mi suspendirali naš zakon, gdje se najbitnije našem resursu najvećem dijelu RH i gospodarskom ugroženi gospodarski su sustav gdje nam uvode anglosaksonsko pravo koje će biti ugovor iznad naših zakona, ne znam je li besmisleno dok, ne razjasnimo do kraja. A to nam mora kazati, premjer Plenković i gospodin Ramljak ili eventualno izuzeti ministar Marić da i on kaže financijska, morao bi znati ili HNB eventualno da dođe ili HANFA ili vijeće za stabilnost ili inače pričati o ovome zakonu, je besmisleno dok to ne riješimo. Prema tome, gospodine uvaženi tajniče nemojte se naći uvrijeđeni, ali zaista, trenutna situacija u Hrvatskoj nakon ovih ugovora koji su izašli u javnost, ovaj zakon jednostavno suspendiran, a suspendiraju ga čovjek koji se očito ponaša kao faraon Andrej Plenković, ali mora znati da ga je ovaj Sabor izabrao i da je on dužan govoriti pred saborskom govornicom na ova pitanja, i na taj način odgovoriti javnosti.

Međutim, ja vam naravno nisam dao opomenu i ne namjeravam dati opomenu, jer na kraju, vaš veći koalicijski partner je najavio da će opstruirati rad ovog Parlamenta upravo stalnim stankama, što se danas i događa, te izazivanjem zapravo situacije u kojima bi dobivali opomene, bili izbacivani van i sve. Ja tome neću podlegnuti, prema tome ja to neću napraviti.

Naša je obaveza u Saboru da se javljamo i govorimo, iznosimo svoje stavove na svoj način. I vi nam nemate pravo niti možete, mi smo dobili legalitet od naroda kazati što ćemo govoriti.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, kako smo i najavili, dakle tražimo stanku dok nam se ne obrati premijer u vezi stanja u Agrokoru. Naime, SDP je mjesecima upozoravao da je HDZ-ova Vlada donijela štetan zakon tzv. Lex Agrokor. Da ga je donijela praktički preko noći. Da ni dandanas ne znamo tko je taj zakon pisao, da postoje velike dvojbe da ga nije pisala Vlada koja je bila predlagateljica. Nažalost, kako situacija se razvija, sve više se pokazuje da smo bili apsolutno u pravu. Gospodin Ante Ramljak je izvanredni povjerenik, tako se stalno titulira. Ili glavni savjetnik. Ali ja vas pitam čiji je on izvanredni povjerenik? Ako ga je imenovala Vlada RH, pa onda je valjda Vladin izvanredni povjerenik. Ako je Vladin izvanredni povjerenik, onda odgovara za svoje postupke onom tko ga je imenovao odnosno Vladi RH. Ugovor o kreditiranju koji je potpisao Agrokor sa određenim fondovima, tzv. strvinarskim fondovima koji smo imali prilike vidjeti u medijima danas je izuzetno štetan po Agrokor odnosno tim se ugovorom van snage praktički stavlja jedan dio tzv. Lex Agrokora. Kreditor ima ovlasti o donošenju i provođenju nagodbe vjerovnika i restrukturiranja Agrokora a to nema povjerenik odnosno nema Vlada. Vlada čak ne može niti smijeniti Antu Ramljaka, odnosno izvanrednog povjerenika bez suglasnosti odnosno da to investicijski fondovi odnosno kreditori ne odobre. Spomenuto je i prije da se sporovi rješavaju po anglosaksonskom pravu a ne hrvatskom. Puno puta smo imali prilike čuti sa desne strane sabornice kako se odričemo svoga suvereniteta, kako ne branimo hrvatske interese, a što je ovo nego odricanje suvereniteta? Što je ovo nego ne branjenje hrvatskih interesa? 40 tisuća ljudi koji još uvijek rade u sustavu koncerna Agrokor valjda nikoga ne zanimaju. Barem trećina hrvatske ekonomije valjda više nikoga ne zanima. Ako ovo nije nacionalni interes, ako ovo nije interes Hrvatske, onda ne znam što je. Predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković ima dužnost doći ovdje i obratiti se ovom Viskom domu pa makar da nam kaže da nije impresioniran kao što on to voli. Ali ima dužnost doći. Ovaj ga je Dom izabrao, ovom Domu odgovara. A kroz ovaj Dom odgovara i hrvatskom narodu, hrvatskim biračima koji su nas sve ovdje izabrali. Ako nema što skrivati, ako je situacija tako jasna kao što kolege iz HDZ-a tvrde, onda zaista ne vidim u čemu je problem da dođe ovdje i da nam se obrati. Ili se i predsjednik Vlade baš kao i ministar financija želi izuzeti od Agrokora. Pa najbolje valjda da se svi izuzmemo od Agrokora i da se izuzmemo od Hrvatske i što mi onda ovdje radimo, tko će braniti hrvatske interese, tko će braniti 40 tisuća radnih mjesta, tko će braniti financijske interese države, tko će braniti naše građane? Nitko, ajmo se svi izuzeti. SDP se neće izuzeti i tražimo da predsjednik Vlade dođe i obrati nam se.

nije ajmo ovako reći uvjetno, maknuo sa nulte točke ako je tome tako? A imamo informaciju da je tome tako. Dakle, nije važno tko je započeo određeni dobar projekt. Važno ga je provesti bez obzira na političku opciju.

Kao što je kolega Žagar rekao, u vremenu kad je gospodin Šprlje bio ministar intenzivno se radilo na projektu spajanju zemljišnih knjiga i katastra. Ovaj projekt je bio najavljen kao jedna od važnijih u Vladi, na dnevnoj bazi su komunicirali s ravnateljem geodetske uprave i osmišljavanju načina kako ćemo to sprovesti u djelo. Nakon što je ministarstvo preuzeo HDZ nismo čuli niti jednu riječ o ovom projektu. Trenutno imamo vrlo nedorečeno stanje zemljišnih knjiga koje bi trebalo spojiti sa drugim pomalo sređenijim, ali još uvijek nesređenim. S obzirom da je to najavljeno kao udarna reforma, pitam gdje je zapelo. Jedna pozitivan primjer da se može. Dakle, kad je ministar bio gospodin Šprlje, Ministarstvo pravosuđa je zapravo na neki način donijelo promjene zemljišnih knjiga Blato Zagreb gdje je Ministarstvo pravosuđa posudilo zemljišno-knjižne referente Općinskom sudu Novi Zagreb koji su u roku od godine dana uspjeli dovesti u red zemljišno-knjižno stanje te katastarske općine na što se čekalo gotovo 50 godina. Radi se o vrlo atraktivnoj zemlji kod Arene Centar gdje su bile zaustavljene sve investicije radi nesređenog stanja vezanog za zemljišne knjige. Taj primjer je bio dokaz da se može kad se hoće, pa evo samo pitanje, gdje je zapelo? U ime Kluba zastupnika GLAS-a u HSU-a javila se uvažena Anka Mrak-Taritaš, nema je, gubi pravo na govor. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Orsat Miljenić.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Sokol, reli ste u svom izlaganju da je ovo tema koja se tiče gospodarstva i budućnosti gospodarstva i da vam je žao što je na neki način u sjeni. Ja se tu apsolutno slažem sa vama, ali s druge strane, da li je ili jedna tema ovog momenta bitnija od situacije u Agrokoru? Jer Agrokor, nažalost, takav kakav jest, ovog momenta predstavlja esencija hrvatskog gospodarstva. On predstavlja gro hrvatskog gospodarstva. Ukoliko je istinit ugovor koji je izišao u medijima, imamo veliki problem, problem težak milijardu. Dakle, ne postoji ni jedna tema u gospodarstvo ovog momenta, koja je bitnija od Agrokora, pa vas evo zato molim, da i vi utječete na na premijera koji je ujedno i predsjednik vaše stranke i da ga pozovete da dođe u ovaj Parlament. Nema se čega bojati. Svi smo tu ljudi. Hvala. Slažem se da je Agrokor bitna tema, ali baš zbog te važnosti teme mislim da nam je potrebno više argumentirane rasprave s provjerom činjenica i razgovora bez lupanja nekih floskula koje jednostavno ne govorim sad to vama osobno, nego razini rasprave koja se danas čula u ovoj sabornici. Znači, puno toga je rečeno što pravno ne stoji, što jednostavno u smislu pravne regulative, ugovora, međunarodnog privatnog prava, ugovaranja primjenjivog prava jednostavno ne stoji, a napadnuti su neki instituti pravni koji su poznati u međunarodnom poslovanju već godinama.

Zašto je važna tema?

Kolegice i kolege, evo stanka nam je istekla, imamo tri kluba, pa ću prvo zamoliti uvaženog zastupnika Miru Bulja da u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege, obaveza Vlade, premijera, ministara, koji su dali prisegu predsjedniku Sabora i nama saborskim zastupnicima, kad je ugrožen gospodarsku suverenitet ili bilo koja krizna situacija najmanje što trebaju je da iskažu poštovanje prema ovome Visokome domu jer ovdje sjede narodni zastupnici. Međutim, premijer niti da se oglasi a kamoli da dođe u ovaj Dom koji je jedino kao što rekli je Bog iznad njega što se tiče RH. Ključne odluke koje se moraju događati, trebaju se događati u Parlamentu, ovo nije još jednom ponavljam, diktatura. Da bi otišli korak dalje, prije nekog vremena, sastalo se Povjerenstvo za Agrokor koje je izbrano u ovome Parlamentu. Naravno, prema informacijama, zabranjeno je prisustvo medijima na tome povjerenstvu gdje se raspravljalo 40 minuta, trebaju li mediji prisustvovati tome povjerenstvu. Naravno da je HDZ bio protiv toga da prisustvuju mediji i da javnost zna što se događa u povjerenstvu i o čemu se raspravlja. Naravno da je to iz radionice Vladimira Šeksa jer u biti on i upravlja Vladom jer sjećate ga se, kad je gore sa ovoga balkona u sabornici, kad je bilo preslagivanje, dizao prst, spuštao prst kao Cezar. U biti ovo je više Vlada Vladimira Šeksa a to i njegov intervju svjedoči, da je on preslagao Vladu sa Vrdoljakom, sa manjinama i da je on taj koji je u biti Andreja, čak ga ni oslovljavam ni premijerom, sve napravio. Pa premijeru Andrej Plenkoviću, pa morate doći među izabrane zastupnike i kazati istinu o ugovoru koji je izašao u javnosti. Istinu da li je u tom ugovoru delegiran zakon o Lex Agrokoru i da li Vlada ima iste ingerencije u zakonu kao što je ovdje izglasan. Gospodin Ramljak na to mora javno i glasno govoriti ovdje u Parlamentu, javno nama na upite što se događalo sa roll up kreditima, da li je po anglosaksonskom pravu u biti hrvatska država ostala bez utjecaja ili ima manji utjecaj u cijelom Agrokoru, koncernu koji je nastao znamo kako. Pa znate tko se najviše protivio otvaranju arhiva? Sjećate se toga. Bila je sabornica prazna. Ti koji su stvarali Agrokor.

Ni mediji ni politika unazad nekoliko godina, godinu, dvije dana, nije smjela spomenuti Ivicu Todorića, bilo im se najdraže, bivši ministar Šuker zna, slikati sa njima, vozati, davati mu na važnosti. Sad je Pedro jedino Todorić a Valentić, Gregurić, Mateša, Škegro, Linić o ovoj gospodarskoj teškoj situaciji stoje sa strane i promatraju, naravno, nema ih. Nema ih. Gdje su ta gospoda sada? Gdje je Šeks? Nek' se oglasi sa svojim mudrostima.

Nije ovo po prvi put, isto je tele operaterima, telekomunikacijama, bankama i čudimo se gdje je narod, gdje su mladi. Mladi odlaze premijeru Plenkoviću, dođite za ovu govornicu, vaša je obaveza odgovarati Saboru, to vam je Ustavom propisano. Izvolite.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo upravo ovih dana vide se sve štetne posljedice donošenja Lex Agrokora koji je donijela Vlada koalicijska HDZ-a i MOST-a u travnju ove godine i tu se sada jasno vidi da svi oni koji su glasali protiv donošenja toga zakona, između ostaloga i naš klub, da su bili u pravu. Naime, ovim zakonom nisu riješeni ključni problemi zbog kojih je navodno zakon i donesen, a to je naplata potraživanja dobavljačima i dovođenje tvrtke u financijsku stabilnost. Kako možemo vidjeti iz dokumenata koji se sve intenzivnije pojavljuju u medijima, jedini koji će se naplatiti od Agrokora su lešinarski fondovi iz različitih zemalja, vidimo da ih ima iz SAD-a, iz Hong Konga a također i jedan manji dio banaka od Goldman Sachsa pa do onih banaka koje su duboko upletene u nezakonite radnje Agrokora kao što su Zagrebačka i Erste banka. Ovaj zakon između ostaloga nije smio biti nipošto donesen zbog toga što se šalje vrlo loša poruka hrvatskim građanima, vrlo loša poruka o povjerenju institucije jer kao što znamo običan hrvatski građanin, dakle onaj koji ne spada u vrlo uski krug povlaštenih tajkuna i političara, jednostavno mora snositi sve posljedice svoga lošeg poslovanja pa tako se tvrtkama, poduzetnicima, OPG-ovima i običnim građanima, računi blokiraju već za nekoliko stotina kuna duga. Šalje ih se u stečaj, dolazi im se na vrata plijeniti pokretnine i nekretnine, izbacuje ih se iz kuća, a u ovom slučaju vidimo da neko zbog duga koji iznosi 50 milijardi kuna, još dandanas nema čak niti blokirani račun a kamoli da bi mu netko oduzeo imovinu koja predstavlja dvorce, vile, otoke, jahte, najskuplje limuzine itd. Država se nije smjela miješati u ovaj slučaj, ona je jednostavno trebala prepustiti Agrokor tržištu da se naplate oni koji to najviše zaslužuju a to su dakle upravo dobavljači, međutim država je trebala odraditi svoj dio na način da kazni sve one koji su uključeni u pogodovanje Agrokoru a sa strane državnih institucija. Trebalo je podnijeti nekoliko desetina vjerovatno i više od stotinu kaznenih prijava koje bi obuhvatile kako članove uprave Agrokora, tako bivše ministre, Poreznu upravu, zatim HANFA-a, zatim HAGENA-u, koja je trebala nadzirati ulaganja mirovinskih fondova Mi imamo nevjerojatnu situaciju da su mirovinski fondovi a to su između ostalog i vaše mirovine, pretrpile gubitak od nekoliko milijardi kuna zbog rizičnog ulaganja u Agrokor. I za to bi netko trebao odgovarati, za to bi netko odgovarati a ne sada što imamo situaciju da se razgovara o nekakvom Lex Agrokoru i što je najbitnije od svega, da se Hrvatska izlaže ozbiljnim tužbama a Gazdi se nudi alibi da on sam sebe sad radi žrtvom jer mu je ovaj zakon bio navodno nametnut, bio je prisiljen na njega na nekakvim noćnim sastancima, da ne velim metodama. Isto tako vlasti ni pod koju cijenu nisu smjele dopustiti da on napusti zemlju u trenutku kad je izbila ova kriza a kao što vidimo to se dogodilo i sada je sav DORH i sve pravosudne institucije su na neki način ispale smiješne. Na kraju treba reći da ispadaju smiješni i zastupnici SDP-a koji uporno ovdje traže stanke na temu Lex Agrokora a njihove Vlade su provodile potpuno jednaku politiku prema toj tvrtki kao i HDZ i dovele ga u stanje u kojem je. Trebalo mi samo spomenuti, ne znam koliko puta je ministar financija Šuker ili Škegro, koliko puta su pohvalno govorili na Vladi, na koncu konca, premijer Plenković je doveo jednog od direktora Agrokora u Vladu, ali je i ministar financija Mate Crkvenac, Račanov ministar sebi za zamjenika postavio izvršnog direktora Agrokora. Prema tome, i jedni i drugi su tu duboku upleteni i jedni i drugi bi trebali snositi posljedice, i jedni i drugi bi u biti trebali podnijeti ostavke da bi se ova situacija konačno raščistila. Sumnjam da će povjerenstvo svoj posao odraditi kako spada, isto tako sumnjam da će i pravosuđe, mislim da to mogu učiniti jedino izborni rezultati. Izvolite. kolege, saborske zastupnice i zastupnici, uvijek je najlakše relativizirati stvar a to znači dovesti do odgovornosti na način da ne razmišljamo o onome što je najbitnije, a to je neka radi svoj dio posla, a svoj posla to znači neka odgovara svatko za bilo koji potez koji je eventualno propustio napraviti u bilo koje vrijeme, nikakav problem nije. Ja mislim da je to poruka koja stalno ovdje se koristi, pokušavajući izjednačiti i iskoristiti jeftino, onako politički, svi ste vi krivi za Agrokor, dobro. Postavimo mi stvar drugačije, mi smo imali privatnu firmu, tržište, kapitalizam, to je situacija u kojoj bi se trebali tako odnositi sa stečajevima, pred stečajevima, ali smo ovdje donijeli Lex Agrokor, u ovom Saboru i to ne svi, nije bilo jedinstvo oko toga. Upozoravali smo i tada da je to štetan zakon, danas dokazi izlaze vani da je to bio potpuno promašeni potez i da bi puno manja šteta bila za građane i građanke RH da je bilo po ovim uvjetima. Međutim, nepoznati autori tog istog zakona koji se kriju, možda bi bilo najbolje da to pitamo ovdje u Saboru još po ko zna koji put i treba 100 stanki napravit, možda da saznamo ko su ti koji su napravili takav zakon u kojem smo došli do toga da je ova država s obzirom na broj radnih mjesta, s obzirom na važnost tog koncerna, s obzirom na situaciju koliko štete može pretrpjeti ova država, izloženi, kome? Strvinarima. Ovo sad govorim iz drugog razloga zato šta sam na inicijativu kolega iz MOST-a jer mislim da je ovo trenutak u kojemu možemo svaku dobru inicijativu prihvatiti, sutra sazvao sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a oni pitaju zašto onda vrlo jednostavno, ako se bavimo potresom, poplavom, postupanjem policije itd., onda možda nikad nije bilo ni važniji ni bolji trenutak da shvatimo o kakvom se ovdje potresu radi. Nažalost ne samo o potresu, ne samo o poplavi, ne samo ugrožavanju nacionalnog interesa već u situaciju u kojoj mi moramo u novinama kao saborski zastupnici pročitati u kakav problem smo dovedeni nakon ovoliko mjeseci tajni i igara iza skrivenih vrata i situacije u kojoj se šire vijesti koje itekako pogađaju svakog od naših sugrađana, jer onog trenutka kad dobijete informaciju o tome da će poskupjeti ništa drugo nego namirnice hrana, onda itekako trebate biti zabrinuti. Iz tog razloga, nadam se da će biti odgovornosti među svima onima koji su zainteresirani da u ovom trenutku rješavaju taj gorući problem ne gledajući političku boju već spremnost da branimo upravo ono što je naš zadatak a to je izbrani od građana da branimo njih. Platon je davno rekao da je lako biti izdašan sa tuđim novcem, ako hoćete ja to mogu prevesti na hrvatski, lako je tuđom gloginjom mlatiti. Ono što je po meni puno bitnije a to je da ovaj Sabor ima odgovornost, mi kao saborske zastupnice i zastupnici imamo odgovornost da pokrenemo sve moguće mehanizme da ovo napokon dođe ovdje ne samo da se pojavi premijer već da mi napokon dobijemo odgovore. Odgovori koji interesiraju hrvatsku javnost, odgovori koji su nam itekako bitni jer sutra kad bude trebalo plaćati onda će se ponovno netko sjetiti, nismo mi, neki drugi su odlučivali. E sad na nama je odgovornost i u SDP-u ćemo nastavit dalje sa traženjem stanki, nastavit ćemo dalje sa isticanjem nove teme, uvažavajući upravo tu okolnost a to je da nema bitnijeg po meni pitanja u ovom trenutku koje može upravo Hrvatsku zdrmati kao što je tema Agrokora. Ova Vlada ne kontrolira više situaciju.

Hvala predsjedniče. Evo SDP naravno koristi sve svoje poslovničke mogućnosti kako bi pozvao premijera da da odgovore na aktualna pitanja koja se vežu uz lex Agrokor i sve one okolnosti koje ga prate. Naravno od samo donošenja zakona upozoravali smo na tu njegovu transparentnost, postavljali pitanja tko je isti zakon napisao i sa kojim namjerama. Vrijeme iza nas pokazuje da namjere očito nisu niti su mogle biti dobre, jer je sam proces donošenja gdje ne znaš tko zbog čega i zašto je sve spremno odjednom preko noći postaje aktualno ne može završiti drukčije nego kao što završava i kao što se odvija u stvari sada. Dolazimo do saznanja da povjerenik Ante Ramljak stupa u kontakt sa sumnjivim fondovima i prije samog početka ovih nemilih događaja, pa onda otkrivamo ugovore da je s njima potpisivao i ostavlja jednu veliku sumnju nad cijelim građanstvom, na cijeloj zemlji. Zbog toga želimo da dođe premijer Plenković u Sabor i da određene, i da točne i jasne odgovore koja je veza gospodina Ramljaka sa spornim fondom, što je, gdje je tu državni interes. Zbog čega ugovori postaju biti bitniji od samog zakona koji znamo kako je donesen, a cijelo vrijeme paralelno sad je palo u drugi plan ono što je najbitnije gdje je Ivica Todorić. Zašto Hrvatska opet se mora sramotiti da imamo mi bjegunca broj jedan u Europi pod crvenom tjeralicom. Zašto se stječe dojam da se uporno odugovlači? Zašto se to najavljivalo, najavljivalo dok se nije krenulo u akciju a njega sada nema. Novinari čekaju u Engleskoj da nađu čovjeka, njega nema. Sad je došla druga priča i odjednom glavnog aktera i glavnog svjedoka u temi Agrokora jednostavno nema i mi evo siguran sam u očima svjetske javnosti ispadamo smiješna država. Sami sebi rušimo rejting.

Mislim da u ovom cijelom postupku ima previše bacanja klipova pod noge svima koji žele da jednostavno ovaj postupak bude i transparentniji, da jednostavno građanima damo odgovore. Puno, veliki su dugovi na leđima Agrokora. Probajte zamisliti bilo koju tvrtku u Hrvatskoj da ima zaduženje po zaposlenom već od milijun kuna. To se na žalost u proteklim razdobljima toleriralo. Ali čovjeka koji treba dati odgovor na to pitanje i javnosti dati odgovore nema. Na žalost evo stekao sam dojam da je to učinjeno namjerno, da glavni akter ove situacije koja je dovela do cijele turbulencije, … [[Govornik se ne razumije.]] odrazilo se i na regiju, na cijeli Balkan gdje je poslovao gospodin Todorić, a pretpostavke su da je pripremao poslove i malo dalje. Evo želimo premijera da dođe u Hrvatski sabor i da napokon kako nama, tako i građanima da odgovore na postavljena pitanja. Drugi je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miroslav Šimić. Izvolite. A umjesto njega poštovani kolega Podolnjak, izvolite. poštovane kolegice i kolege. U ovom trenutku u sabornici je prisutno dvadesetak zastupnika što znači da u ovom trenutku mi u Saboru nemamo kvorum, ali održavamo sjednicu kao što je to uobičajeno, kao što je to redovito, kao što smo te činjenice svjesni svakodnevno osim kada Hrvatski sabor glasuje. Dakle, pravilo je da nemamo kvorum u sabornici, ali prema Poslovniku Sabor može održavat sjednicu. Jednako tako to se odnosi i na radna tijela ovog Sabora. Često se događa da u nekom trenutku na sjednici radnoga tijela nema kvoruma, ali sjednica se održava, glasuje o pojedinim točkama kada su na sjednici prisutna većina članova. Zašto to govorim? Zbog toga što se danas na sjednici Povjerenstva za Agrokor odlučilo suprotno praksi koja valjda postoji ne znam koliko dugo. Znam da postoji posljednje dvije godine od kad sam ja u ovom Hrvatskom saboru. Neki bi rekli da možda i puno duže, a odlučilo se danas o Poslovniku Istražnoga povjerenstva u kojem je na zahtjev zastupnika parlamentarne većine koji imaju pet od devet članova odlučeno sljedeće da Istražno povjerenstvo može održavati sjednice i donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva. to nije bilo u izbornom nacrtu, to je bio prijedlog amandmana parlamentarne većine. Što govori taj amandman? Da se sjednice mogu održavati i da se mogu donositi odluke samo uz prisutnost većine članova povjerenstva. Nije sporan ovaj drugi dio da se može odlučivati kada je na sjednici prisutna većina članova. To je uobičajeno. Ni jedno tijelo ne može odlučivati ako nema kvorum za odlučivanje. Ali da se ne može niti održavati sjednica to je nešto što je suprotno Poslovniku po kojem radi ovaj Hrvatski sabor i po kojem rade radna tijela Hrvatskog sabora. Dakle, sve ono čemu mi svjedočimo u ovoj sabornici ili na radnim tijelima, pojedinim odborima, gdje postoje situacije kada radna tijela održavaju sjednicu ali glasaju kada imaju kvorum. Nažalost zbog odluke povjerenstva, dakle većine članova koji su izglasali ovakvu odredbu na prijedlog ponavljam, parlamentarne većine, rad povjerenstva je praktički onemogućen i ako predsjednik povjerenstva sazove sjednicu, ona u slučaju da nije prisutno 5 od 9 članova, ne može niti započeti. Potpuno suprotno praksi ovog Hrvatskog sabora, Poslovniku Hrvatskog saboru, svemu na čemu se temelji parlamentarni rad barem kažem ove 2 godine od kada sam ja a ovaj Poslovnik je stariji od MOST-a nezavisnih lista u Hrvatskom saboru. Nažalost i ta je odluka donesena bez prisutnosti javnosti, dakle u tajnosti je ovaj Poslovnik donesen da bi se i tu uskratila mogućnost da mediji budu prisutni u trenutku kada se ova odredba ugrađivala jer ona zapravo faktički onemogućuje rad. Nažalost moglo bi se reći u naprijed da je ova odredba ugrađena kako bi se već u startu od saziva prve slijedeće sjednice Istražnoga povjerenstva uz nedolazak parlamentarne većine i njenih zastupnika, onemogućilo da sjednice uopće započne, da se ispita bilo koji svjedok i da se praktički na taj način onemogući rad Istražnog povjerenstva.

točku, to je: - Konačni prijedlog Zakona o utvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 207 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Hvala vam lijepa na prilici da iznesem temeljem članka 45. Zakona o sudovima izvješće o radu sudbene vlasti za 2015. i 2016. godinu. Malo je nažalost apsurdno da to radim krajem 2017., pogotovo za 2015., no pokušat ću kroz izvješće za 2016. dato usporedne podatke za obje godine pa ćete se tako nadam se moći vidjeti rad sudova za obje godine s time da naravno ovo je izvješće vrlo opsežno i da niti prostor niti vrijeme ne dopuštaju da iznesem sve elemente ovog izvješća, no ono je kako sam već rekao doneseno na temelju članka 45. Zakona o sudovima koji nalaže predsjedniku Vrhovnog suda da jedanput godišnje i sastavi i preda ovom Visokom domu izvješće o radu sudbene vlasti. Podaci koji su ovdje u ovom izvješću sadržani kako za 2015. tako i 2016. godinu, sastoji se o podataka koje prikuplja Vrhovni sud, podataka koje je Vrhovnom sudu dostavilo Državno sudbeno vijeće, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, pravosudna akademija, svi visoki drugostupanjski sudovi kao i posebni uskočki sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Smatram potrebnim reći koja je osnovna uloga sudbene vlasti, dakle prije svega osigurati svim državljanima RH jednaki pristup sudu, jednakost u pružanju pravne zaštite, zadržati neovisnost sudbene vlasti od druge dvije državne vlasti, onemogućiti nedozvoljene utjecaje na rad sudbene vlasti kako u pojedinačnim predmetima tako i uopće u organizaciji sudbene vlasti, odlučivati o odgovornosti same sudbene vlasti i njenih nositelja u vezi sa obnašanjem sudačke dužnosti, osigurati stručno, profesionalno upravljanje sudovima, koristiti se modernim tehnologijama koliko je to moguće a također mislim da, a to u ovom izvješću nije napisano, da treba ozbiljno razmisliti o nekim poticajnim mjerama za rad sudaca jer je napredak koji je učinjen u zadnjih 10 godina se više-manje bazira na entuzijazmu sudaca. I na njihovom pojačanom radu tako da smo i došli u situaciju u kojoj danas jesmo, koja je svakako puno bolja nego što je to bilo prije desetak godina i bilo bi potrebno u suradnji svih sudionika koji sudjeluju u kreiranju propisa ili uopće okvira za rad sudova naći najbolja rješenja za probleme koji se još uvijek pojavljuju. Mislim da je također vrlo važno dovršiti postupak ustavnog pozicioniranja Vrhovnog suda na način da se Vrhovni sud pozicionira onako kako je to Ustavom propisano, dakle kao sud koji označava sudsku praksu. On to sada ne može činiti. U kaznenoj grani sudovanja zato što se pojavljuje kao žalbeni sud a u građanskoj grani sudovanja zbog vrlo liberalnog, gotovo potpuno slobodnog pristupa Vrhovnom sudu u građanskoj grani sudovanja i to jednostavno ta količina predmeta praktički onemogućava Vrhovni sud da odlučuje u načelnim pitanjima. Kada se govori o onome što se dogodilo u 2015., 2016. na organizacionom planu možemo reći da postoje dvije faze u djelovanju sudbene vlasti. Naime radi se o smanjivanju broja sudova tako da u 2015. je broj sudova sa 256 smanjena 77. Govorimo o svim sudovima u RH s time da je osnovan 2015. samo jedan sud, to je Trgovački sud u Pazinu. Došlo je također do promjene nadležnosti u drugostupanjskom sudovanju u građanskoj grani sudovanja na način da kako bih rekao praktički više nema mjesne nadležnosti drugostupanjskog sudovanja u građanskim stvarima zato što se predmeti kompjutorski jednim algoritmom raspoređuju na sve sudove drugog stupnja u RH tako da se pokušava ravnomjerno rasporediti te predmete, prvo da se rasterete najopterećeniji sudovi a to su sudovi u velikim gradskim središtima, Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu i da suci za istu plaću uglavnom rade jednako. Ono što se učinilo sada a to će biti u izvješću za 2017. da su se neke kako bih rekao, neki problemi u tom rasporedu još uvijek rješavaju tako da se uzima u obzir ukupno opterećenja sudova a ne trenutak kada se s tim započelo a to je u siječnju 2016. godine. U cijeloj, na svim sudovima uveden je tzv. e-spis u različitim oblicima, ali danas još jedino Vrhovni sud RH nije uključen u e-spis i na tome se intenzivno radi, tako da će vjerojatno do sredine sljedeće godine i Vrhovni sud biti uključen u e-spis što znači da će svi procesi upravljanja sudskim predmetima biti vođeni elektronski što s jedne strane doprinosi transparentnosti sudova, s druge strane olakšava u velikoj mjeri upravljanje sudovima u vezi s predmetima s time da ćemo morati učiniti i neke analize tih učinaka. Ono što je ostalo, dakle smanjivanje broja sudova u naravi se nije dogodilo u odnosu na organizacijske jedinice zato što je još uvijek ostalo 126 stalnih službi. Dakle sudovi koji su ukinuti postali su stalne službe osnovnih, samih sudova. I to je jedna situacija koja dosta ograničava uredan rad sudova i organizaciju sudova i povećava troškove. I ako se za to nađe dovoljno sredstava mislim da bi trebalo što prije objediniti sudove i stalne službe u jednu instituciju s time da će to povećati troškove sudova, povećati će troškove putnih troškova sudaca, sudskih službenika, namještenika, povećati će troškove stranaka što se može umanjiti određenim mjerama sudskih dana ali u svakom slučaju smanjenje broja sudova vuče za sobom i određenu, određene financijske napore. Kada govorimo o uopće onom temeljnom radu sudova onda treba reći da je ukupan broj neriješenih predmeta uspoređujući 2016. godinu smanjen tako da je sa 512 tisuća 872 predmeta smanjen na 467 tisuća 693 predmeta. Tako da je, a broj, a u kaznenom, samo na Vrhovnom sudu je povećan broj riješenih predmeta za 64% Dakle osim što je povećan broj riješenih predmeta, dakle po sistemu spojenih posuda broj ne riješenih predmeta se smanjio, smanjio se i broj sudaca. Tako da je u 2015. bilo 1879 sudaca, u 2016. 1830, mislim na sve grane sudovanja a u 2017. taj broj se još smanjio za nekih stotinjak sudaca. Ja ne bih htio sada ponavljati ali moram spomenuti da je prije 2005. dakle kada smo krenuli sa naporima za ulazak u EU, broj neriješenih predmeta u sudovima je bio preko milijun i pol. Kada govorimo o primljenim predmetima, onda ćemo vidjeti da je u 2015. godini primljeno 657 tisuća 920 novih predmeta na populaciju od nešto manje od 4,5 milijuna stanovnika a da je u 2016. primljeno 651, 1116 predmeta, dakle nešto manje nego u 2015. a da je broj riješenih predmeta veći sa manjim brojem sudaca. Komparirajući strukturu predmeta u 2015. i 2016. struktura predmeta je uglavnom jednaka, dakle u pogledu neriješenih predmeta oko 60%, 60 ili 61% predmeta su građanski predmeti, trgovački predmeti su oko 12%, kazneni su oko 7 ili 8% a prekršajni oko 17% i to se, taj se odnos gotovo zrcali za 20115. i 2016. godinu. U pogledu novo primljenih predmeta, također je, ti odnosi su gotovo identični, pa je i u 2015. i 2016. godini primljeno 54% građanskih predmeta, 25, odnosno 265 prekršajnih itd. Dakle, evo vidimo da taj jedan trend onog naj, vrste predmeta koji dolaze na sudove su ugl. isti, pa je i naravno i time odnos vrste predmeta, riješenih predmeta i njihove strukture gotovo identična u obe godine. Prema stanju 2015. i 2016. g. na kraju 2016. g. u sudovima je ukupno bilo zaposleno 8458 osoba, računajući suce, sudske službenike i namještenike. Tako da je taj broj službenika uopće ljudskog djelatnika u sudovima smanjen u odnosu na 2015. g. Za suce sam već rekao 1879 na 1830, sudskih savjetnika je nešto broj povećan sa 630 na 650, ali je broj službenika smanjen sa 620 na 590. U 2016. nema novo primljenih sudaca u sudskih sustav. Naime i bilo je imenovanja sudaca, ali nije bilo osoba izvan sudbene vlasti koje bi bile imenovane, dakle, radilo se samo o imenovanjima kroz napredovanje sudaca, a u 2015. razriješeno je 30 sudaca, a u 2016. 49 sudaca. Uglavnom, zbog sjecanja za, uvjeta za mirovinu. U odnosu na dobnu strukturu sudaca gotovo 60% sudaca je između 45 i 65 godina. Dakle, moglo bi se reći da u ovom trenutku nemamo neiskusnih sudaca u RH.

I možda je i vrijeme da se na neki način promisli o izmjeni uvjeta za napredovanje sudaca, da se ti uvjeti u određenoj mjeri postrože, odnosno, da se traži više godina sudačkog staža ili uopće staža u pravosuđu za imenovanje na više sudove. Ali, da se istovremeno i intervenira u plaće sudaca, prije svega plaće sudaca prvostupanjskih sudova, koje bi po mog dubokom uvjerenju trebalo izjednačiti. Naime, suci prvog stupnja, neovisno o tome, da li rade, kao suci upravnog suda, trgovačkog suda ili općih sudova, rade isti posao. I u suštini rade na istim problemima i koriste iste procesne propise i mislim da bi to trebalo izjednačiti. Na taj način bi se i možda i smanjio pritisak normalni pritisak i želje sudaca da napreduju. Naime, postoji puno zemalja koji kroz sustav plaća potiču ostanak na sudovima, upravo zato što ti suci sa dugo iskustava donose neku sigurnost, donose osjećaj stabilnosti i na neki način onda u tom slučaju u jednoj atmosferi sigurnosti i kako za stranke, tako i za mlađe kolege. U strukturi rasporedi sudaca prema granama sudovanja, u građanskim predmetima, naravno je naravno, s obzirom da je najveći broj predmeta u sudovima u građanskim, 50% sudaca je raspoređeno na građanske predmete, u kaznenim predmetima 19% sudaca prekršajnih je 20%, trgovačkih 8 i upravih 4. Govoriti ću o opterećenosti sudaca prema broju predmeta. Tu se u 2015. i 2016. g. nisu previše mijenjali odnosi, tako da bi u kaznenoj grani sudovanja, suci primili dakle, godišnje 185 predmeta, u 2015. 180 rješavali su 189, odnosno 185, u građanskim 391 primljeni, rješavali su 379, rješavali su 431 predmet, u upravnim stvarima 285, rješavali su 307, trgovački su primali 346 predmeta, rješavali su 329 i prekršajni su primali oko 443 predmeta a rješavali su 484 predmeta, to je sve, ta statistika se vodi na bazi broja sudaca koji zaista rade na sudovima. Jer postoji određeni broj sudaca koji nisu u sudovima, jer su raspoređeni ili na ispomoć u svojstvu sudskih savjetnika na više sudove i u Ministarstvo pravosuđa gdje rade na poslovima kao savjetnici, pomoćnici ministra itd. U pogledu financijske stanja sudbene vlasti između 2015. i 2016. nema većih pomaka. Dakle, ugl. je proračun tu približno isti, nešto je veći za 2016.g. a pozitivan pomak napravljen je u dugovima sudova, jer su u 2015. dugovi sudovi za intelektualne usluge i i ostale tražbine koje su bile nužne za podmirenje zarada sudova su iznosili 10 milijuna 193 tisuće 22 kune, a u ovoj godini je to samo 2 milijuna 442 tisuće 375,13 kuna. Dakle, tu je napravljen jedan pozitivan pomak. Najveći odnos potrošnje budžeta namijenjenog sudbenoj vlasti ugl. je isti. Dakle, najviše troškova nose rashodi za zaposlene, za plaće i ostale rashode za zaposlene dok, a sve ostale, svi ostali koji iznose gotovo milijardu kuna, a ukupan budžet sudova iznosi oko milijardu i 200 milijuna kuna. Dakle ostatak od ovog, od nešto manje od milijarde do milijarde i 200 milijuna se koristi za sve ostale potrebe u sudovima. Ono što ne možemo sa strane sudbene vlasti smatrati zadovoljavajućim, to je onaj dio sredstava koji se namjenjuje za izobrazbu sudaca. Naime, budžet je tako koncipiran i obaveze svih korisnika budžeta je da strogo paze da se Zakon o izvršenju državnog proračuna ne krši pa se tako ne može dolaziti do prelijevanja sredstava ili uštede u jednoj poziciji da bi se mogle trošiti na neke druge pozicije osim unutar tih pojedinih pozicija pa je zato, nije ni moguće neka veća sredstva izdvojiti za izobrazbu sudaca. Tako je u Županijskom sudu u Splitu za 2016. odobreno samo 9550 kuna, za Županijski sud u Zagrebu 45 tisuća kuna, za Županijski sud u Osijeku 3610 kuna i za Županijski sud u Rijeci 4000 kuna. To je svakako nešto što nije dovoljno da bi se u ovim dinamičnim vremenima izmjene propisa i dužnosti sudaca da se bave i širom, širim prostorom prava nego što je to nacionalno pravo. I taj diktat upoznavanja sa europskim pravom je iz dana u dan sve veći. Pa, a to bi zahtijevalo i mogućnost da suci se i na licu mjesta upoznavaju sa tečevinom, pravnom stečevinom EU a i sa sudskom praksom drugih supranacionalnih sudova da se ta sredstva povećaju. Unutar sudbene vlasti djeluje više informatičkih sustava koji, postoji izdvojenost za prekršajno sudovanje a drugo, za sve drugo redovno sudovanje, to su tako e-spis, onda informacijski sustav za upravljanje i rad sudskim predmetima u prekršajnim sudovima, zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra i registri, sudski registri i registar SupraNove. SupraNova je registar sudske prakse kojeg uređuje Vrhovni sud RH u kojemu se nalaze sve sudske odluke Vrhovnog suda nakon što se anonimiziraju i indeksiraju i ključne odluke sudova, drugih sudova naročito drugostupanjskih, dakle žalbenih sudova i to predstavlja jednu značajnu bazu sudske prakse. Može se prigovoriti toj bazi i da je ona preglomazna i da je možda nekad nepregledna ali između zahtjeva transparentnosti, dakle da je svaka odluka, se može pronaći na internetu i nekakvog biranja, uredničkog biranja odluka kada se taj sustav postavio on je izabrao ovu prvu vrijednost u odnosu na ovu drugu. Dakle, kao što sam već rekao, ovi kompjutorski sustavi upravljanja sudskim predmetima su se počeli uvoditi u 2015. i njihovo uvođenje osim na Vrhovni sud je dovršeno i u 2016. godini. Informatizacija sustava jest nešto što neće stati jer jednostavno nužnost novih tehnologija to nameće. Osim što bih želio ovdje reći da takvo uvođenje sustava nije samo sebi dovoljno jer je održavanje kompjutorskih sustava vrlo skupo. To uglavnom je povezano i sa plaćanjem autorskih prava i svatko tko planira informatizaciju i tko bude na tome radio mi ćemo na to upozoravati. I potrebno je za to na godišnjoj razini osigurati dosta velika sredstva jer inače ti sustavi zastarijevaju vrlo brzo i onda postaju, time postaju na neki način ne ubrzavaju procese upravljanja nego ih samo usporavaju.

Razlog tome je da je, nije, ustvari iako je zakonski dopušteno nije oportuno voditi suđenje odsutnosti jer je po pravilima kaznenog postupka čim se takav okrivljeni pojavi i cijeli postupak se treba voditi iz početka i onda je to veliki utrošak, nepotrebni utrošak vremena jer se sav postupak mora početi ispočetka. Dakle to su predmeti koji stoje i čekaju da okrivljeni postanu dostupni sudu i na njima se naravno, dakle ne može raditi i zato je ta razlika između velikog broja ne riješenih predmeta, možda bi bio način da se ti predmeti vode kao u jednoj posebnoj evidenciji i da na neki način statistički ne opterećuju sustav iako naravno mi ne možemo ako oni neće biti statistički prikazani da ćemo mi moći misliti da oni ne postoje, oni će dakle biti tu i opterećivati će sustav a radi se o predmetima koji su vrlo složeni, koji su činjenično vrlo komplicirani i zahtijevaju dosta rada sudova odnosno specijaliziranih sudaca županijskih sudova na tim predmetima. U pogledu kretanja predmeta pred županijskim sudovima u kaznenoj grani sudovanja, možemo vidjeti da je broj primljenih predmeta od 2012. do 2016. se povećao, od recimo 2012. na 16 900, u 2016. na 23 333, a s time da je riješeno gotovo u 2016. i 2015. onaj broj predmeta koji je bio u priljevu, dakle zaostaci su u određenoj mjeri ostalih iz ranijih godina. Ono što jest problem i na što se u ovom izvješću ukazuje je to da su sudovi nisu ravnomjerno opterećeni brojem predmeta u kaznenoj grani sudovanja zato što, pogotovo u prvostupanjskom sudovanju, što i nije moguće postići ovim mjerama raspodjele predmete zašto što u kaznenoj grani sudovanja naravno vode se rasprave i stranke moraju biti prisutne dok u građanskoj grani sudovanja, sudovi osim iznimno, ne sude u javnoj raspravi nego samo na sjednicama pa onda je jednostavnije naravno, slati na sudove predmete koji spadaju u nadležnost drugih sudova nego što je to situacija u kaznenoj grani sudovanja tako da u tom djelu te neke mjere ne možemo usporediti, ali neravnomjernost, opterećenost sudova u kaznenoj grani sudovanja je evidentno tako da na Županijski sud u Zagrebu otpada gotovo 27% svih predmeta u RH a onda dalje slijede Varaždin, Split, Zadar, Rijeka itd. Što se tiče građanske grane sudovanja ona naravno obuhvaća najveći broj predmeta kojima se hrvatski sudovi bave i u ovom razdoblju također je povećan broj riješenih predmeta u odnosu na primljene predmete s time da građanska grana sudovanja naravno obuhvaća nadležnosti više sudova. Obuhvaća nadležnost općinskih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, Visokog trgovačkog suda, upravnih sudova i Visokog upravnog suda. Ako pogledamo recimo kretanje predmeta samo na općinskim sudovima u 2015. i 2016., vidjet ćemo da je primljeno 271 252 predmeta u 2015., odnosno 276 657 predmeta u 2016. godini, a u tim godinama je riješeno gotovo u svakoj godini po 20 tisuća predmeta više nego što je zaprimljeno. S time da je broj sudaca u 2016. na općinskim sudova smanjen za 30 sudaca.

Na Općinski građanski sud otpada gotovo 25 svih građanskih predmeta u RH, na Općinski sud u Split oko 10, Općinski sud u Rijeci oko 8%, u Puli 6, itd., itd., na Općinski sud u Novom Zagrebu samo 5% predmeta u RH, pa se postavlja pitanje da li je taj sud uopće trebalo za tih 5% predmeta osnivati jer se s jedne strane povećala opterećenost Županijskog suda u Velikoj Gorici koji je kao drugostupanjski sud nadležan za Općinski sud u Novom Zagrebu a on sam po sebi nije povukao neki značajniji broj predmeta iz Općinskog suda u Zagrebu. No kako mislim da je svrha da sudovi postoje zbog građana, tamo gdje se može postići da se pravna zaštita pruža brže i učinkovitije onda možda takve financijske napore i treba učiniti, neovisno o tome da li u analizi ili u usporedbi međusobno između sudova uvijek ima toga oportunog racionalnog razloga da se neki sudovi osnivaju.

Predsjedniče, ispričavam se, vrijem je isteklo, dakle možete nastaviti svaki puta javljajući se poslije rasprava koje će biti pa onda možete još dodatno pojasniti. Sad ćemo prvo replike, pa ćemo onda stanke. Idemo redom, prvi je kolega Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Sesa, pravosuđe, suci, sudstvo bi trebalo biti oličenje pravednosti u svakom društvu.

Vi ste jedan od ljudi koji se protivio sigurnosnoj provjeri sudaca dok ste bili predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, tome ste se oštro protivili. Inicijativa bivšeg ministra Šprlje i MOST-a da se svakako osigura sigurnosna provjera sudaca ne samo uskočkih sudaca nego svih sudaca, novih sudaca i oni koji prelaze na viši stupanj. Vidimo u recentnim događajima oko slučaja Agrokor da zapravo je ispalo da slučaj Agrokor nije uskočki predmeti. Vidimo iz tog slučaja da je itekako bitno, da suci koji će suditi u takvim postupcima ne sjede zajedno sa političarima, s odvjetnicima, s drugim uglednicama na kavi, jer opravdano sumnja da se upravo na tim mjestima donose presude, a ne na onim mjestu gdje bi trebalo … [[Govornik se ne razumije.]] Da jednostavno vas pitam, kakav je vaš stav o sigurnosnoj provjeri sudaca, jeste li za to da se ona vrši kako bi se povjerenje u sudstvo i suce povećale u društvu?

Moj stav o sigurnosti provjere, uvaženi gospodine zastupniče, moj stav o sigurnosnim provjerama nije izmijenjen. Naime, suština nije u sigurnosnoj provjeri. Suština je u posljedicama sigurnosne provjere, odnosno, kako je zakon postavljen, u nemogućnosti onoga koga se provjera i kojega se može zbog sigurnosne provjere isključiti iz nekog imenovanja, da nema uopće mogućnosti ispitivanja te procjene. Mislimo da pošto u postupku imenovanja sudaca, postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka čak i do Ustavnog suda, onda bi se moralo moći i ispitati takve provjere.

Izvolite. Poštovani gospodine Sessar imam jedno pitanje, što mislite o inicijativi bivšeg ministra Šprlje i zašto je zaustavljanja ta inicijativa o objavljivanju imovinskih kartica sudaca, s obzirom da je mišljenje građana u pravosuđe stvarno poljuljano i kad bi otišli na Trg Bana Jelačića i pitali građane što misle o našem pravosuđu, mislite li da bi ta inicijativa u svijetu novih presuda, zadnje koje smo imali na neki način uspješila rejting našeg pravosuđa. Da li bi ona doprinijela transparentnosti, s obzirom da mi kao saborski zastupnici i ministri moramo obavljati svoju imovinsku karticu. Zašto mislite da su oni u drugom položaju nego mi i što općenito mislite o toj inicijativi i zašto je to zaustavlja. Uvaženi gospodine zastupniče, isto kao i prije, dakle, kako je rekao pokojni Vlado Gotovac, o istom uvijek isto. Mislim da su one praktički javne, zato što svako može zatražiti uvid u imovinsku karticu i po Zakonu o pristupu informacija, nju će dobiti. Ono što je naša praksa pokazala je da potpuni uvid u imovinsku karticu i tumačenje podatka o toj imovinskoj kartici je problem, jer se krivo prikazuju u javnosti. Dakle, kako, mislim da je sistem kako je sada uređen sasvim dovoljan i on je komparativan sa puno zemalja EU, osim zemalja koje su ušle u ovom zadnjem valu od 10 zemalja. Što se tiče korupcije, rađeno je jedno istraživanje korporativno u Švicarskoj i Hrvatskoj. Kad su istoj toj anketi pitali ljude koliko su imali doticaja, oni osobno ili nekog koga znaju sa korupcijom u pravosuđu, u Švicarskoj je to odgovorilo da je imalo 6% ljudi, 6% odgovora, a u Hrvatskoj 3. Tako da percepcija mislim da je jedno, a da je stvarno stanje sasvim drugo, ali naravno, sve može doprinijeti percepciji pa i ponašanje sudaca i tu sam potpuno suglasan s vama, da tu moramo postojati kriteriji i moraju biti za suce apsolutno najstroži mogući i to sam govorio i prije, i to govorim i sada i to sam uvijek javno tako … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Treća replika poštovani kolega Miro Bulj.

Zaista, ja ne znam da li vam je poznata činjenica, vi se pozivate na percepciju ljudi. Da je glavna kočnica razvoja RH, nepovjerenje u sudstvo. 2/3 Hrvatskog naroda nema povjerenje, to su ključne stvari o kojima vi morate razgovarate, a ne teče med i mlijeko. O neujednačenosti presuda nećemo niti govoriti.

Brojni koji neprihvatljive presude ljudima i ne mogu ljudi uopće shvatiti i imati povjerenje u suce. Sudac treba biti zaštićen, tj. treba biti neovisno sudstvo. Ali, ne može se toliko neujednačeno sudstvo i ne govorite koliko gubimo mi, tj. koliko u međunarodnim sudovima kao, npr. u Strasbourgu na sudu gubi Hrvatska presuda, država temeljem kojeg vi suci donosite jednostavno hrvatsko gospodarski ekonomski, ljudski potencijal se ne razvija isključivo zbog nepovjerenja u pravosuđe. To je prva i osnovna stvar. I koliko predmeta čeka godinama. Guljenje krumpira par dana. To su poznate stvari, nije to izmišljeno. Ja se uvaženi zastupniče, ja mislim, da je stvarno, stvarno, što sam ja rekao, ja svakako ne zanemarujem pitanje percepcije, a isto, također, želio bi ovdje iskoristiti priliku da pojedine presude koje javnost nije prihvatila i ove zadnje o kojima ne želim konkretno govoriti niti smijem su samo nepravomoćne presude. Prema tome, one niti su sudska praksa niti su mišljenje, konačno mišljenje suda o nekom dijelu ili o nekoj pojavi i tek kada one postanu pravomoćne moći ćemo reći e sada je tu sud pogriješio. Prema tome, nemojmo stvarati atmosferu konačnih, nemogućnosti neke promjene za ono što ne možemo prihvatiti i tu zaista treba biti malo oprezniji u takvim izjavama a pogotovo od svih onih koji na neki način kreiraju javno mjienje jer negativne posljedice takvog postupanja su dalekosežne. Dakle presude o kojima govorite su nepravomoćne i prema tome ne mogu biti ni na koji način nikakav pokazatelj stava sudova. Tek kada one postanu pravomoćne onda će biti, onda se o njima može raspravljati kao na akademskoj ili bilo kojoj razini. Ali kao što su rekli stari Latini i pravomoćnom presudom crno postaje bijelo i bijelo postaje crno. Izvolite. Gospodine Sessa vi ste upravo sada ustvrdili da se imovinske kartice sudaca mogu dobiti na uvid barem ovdje u Saboru, međutim ti svoju imovinsku karticu niste pokazali prilikom svojeg imenovanja Odboru za pravosuđe. Naime, u javnosti se pojavljuje sporan podatak da ste imali poslovni odnos sa Agrokorom 2005. godine pa vas molim ako možete taj poslovni odnos razjasniti kako bi mi bili sigurni da se ne nalazite u sukobu interesa posebno s obzirom na ovu pravnu zavrzlamu koju vidimo zadnjih dana i zbog koje, jer danas imamo evo i parlamentarnu krizu. Mislim da bi te imovinske kartice trebale biti dostupne jer evo onda bi se saznavale i takve stvari koje bi ustvari pomogle javnosti da povrati to povjerenje u institucije a ne da ga svakim danom sve više i više gubi. Također ste spomenuli u vašoj raspravi da bi trebalo uvesti neke efikasne mjere za poboljšanje rada sudaca. Pa evo recimo jedna efikasna mjera bi mogla biti razrješenje sudaca koji ne donose presude u roku. Evo to bi bila jedna vrlo efikasna mjera. Mi recimo imamo radne sporove u Hrvatskoj koji moraju biti svi presuđeni u roku 6. mjeseci, koji se godinama vuku pa i desetljećima da nisu riješeni. Pa sasvim sigurno kada bi se uvelo razrješenje sudaca koji ne poštuju zadane rokove ja mislim da bi se svi ti sporovi ekspresno riješili i da bi to bila jako, jako dobra mjera za povećanje efikasnosti sudova. Pa evo molim vas vaše očitovanje.

Što se tiče razrješenja, suci, protiv sudaca se vode stegovni postupci, oni se zbog stegovnih djela i razrješuju. Točno je, radno zakonodavstvo je sporo. Dijelom toga i zato što je pristup sudova i traženje sudova u utvrđivanju i zaštiti prava radnika vrlo skrupulozan i pokušava se u svakoj situaciji ne oštetiti nikoga a pogotovo radnike. Ali pitanje strogosti razrješenja sudaca je i pitanje do koje mjere, kada će biti ta granica kojom će se suca razriješiti dužnosti zbog neobnašanja sudačke dužnosti, svakako jedan ili dva predmeta ne mogu biti tome razlog. Ali svakako slažem se da radno zakonodavstvo odnosno radni dio sudstva zahtjeva ozbiljnu reformu da bi se rad na tim predmetima ubrzao. S time da želim upozoriti da brzina nije uvijek kvaliteta. Jer brzinom možda ćemo izgubiti sva ona prava ili će radnici ili poslodavci izgubiti sva ona procesna prava koja sada imaju jer jedno i drugo ne ide uvijek usporedno. Izvolite. Gospodine Sessa, ma evo kao što vidimo od 2008. do 2016. smanjen je broj sudova sa 256 n 77, to je itekako racionalno. Međutim, zanima me uz to da li su se postigla i ta financijska zapravo racionalnost u tom smislu. S obzirom da vidimo da se u 2011. imamo manje sudaca, to ste vi i spomenuli, dakle skoro 100-tinu sudaca je manje nego 2011. a broj predmeta je smanjen sa 512 tisuća na 467 tisuća, međutim tu nisu predmeti zemljišno knjižni i sudskog registra. Dakle kada vidimo opterećenost po sucu ovdje u statistici piše da je to preko 636 predmeta u razdoblju od 2011. do 2016., to je znatno opterećenja za taj broj sudaca. Dakle da li onda postoji mogućnost da se ipak angažira veći broj sudaca da ne bi bilo zapravo tolika opterećenost i da se broj predmeta i riješenih predmeta bude što veći s obzirom da u nekim granama vidimo da je, da su pojedini predmeti stari, 30% predmeta ima starijih od 3 godine, što ipak zabrinjava s obzirom na zastaru. Ja mislim da i duboko mislim da interes Hrvatske države i sudbene vlasti nije da se povećava broj sudaca. Mislim da je naš interes da se broj sudaca smanjuje a da se ono što suci ne bi, ne trebaju u sudovima raditi ili trošiti svoje vrijeme da radi netko drugi. Dakle, sudski savjetnici i sudski službenici. Ovo smanjivanje sudaca da li je dovelo do smanjenja broja sudova, da li je dovelo do nekih većih financijskih probitaka. Ne mogu vam na to odgovoriti jer još nisu rađene analize. Svakako čak postoje neke ocjene. Doduše one su tako empirijske, nisu se do kraja provele da bi moglo se dovesti do povećanih troškova sudova zbog putnih troškova, premještaja sudaca, putovanja sudaca, smještaja sudaca izvan mjesta stanovanja itd. Ali opet ako smo već došli do te razine da smanjimo broj sudova na 77 možda bi se na prostoru Općinskih sudova moglo razmišljati o tome da se ponovo uspostave neki sudovi koji možda nemaju u broju predmeta svoju racionalnu svrhu, ali imaju s obzirom na svoju poziciju to su prije svega otočki sudovi, možda neki sudovi gdje su loša komunikacija recimo Slavonski Brod, Požega itd. Dakle, ima tu možda mjesta da se nešto učini, ali u suštini mislim da je trend smanjivanja broja sudaca u stvari u Hrvatskoj pozitivan i da ćemo, da ne budemo više drugi po broju sudaca u Europi iako se tu ne uzima u obzir nadležnost i ne uzima se u obzir, pazi se, uvijek se uspoređuju neke zemlje koje se ne mogu po pravnim sustavima uspoređivati.

Izvolite. Zahvaljujem. Evo poštovani predsjedniče Vrhovnog suda, želio bih ukazati na jedan problem koji je prisutan u Istarskoj županiji, a tiče se otežanog funkcioniranja pravosudnih tijela u vezi sa činjenicom da sva pravosudna tijela u Istarskoj županiji imaju sjedište u Puli, dok u drugim gradovima postoje tek stalne službe a to sve skupa dovodi do stvaranja dodatnih troškova kako za stranke tako i za državni proračun. Jer je Sudskim poslovnikom propisano da se dežurstvo obavlja u samom sjedištu suda, pa se često događa da u Pulu putuju i dežurni sudac i službenik i stranke i branitelji i ovlašteni tužitelji iako im je daleko bliža neka od stalnih službi. Pa bih vas ljubazno zamolio vaše mišljenje nastavno na navedeni problem. Zahvaljujem. Pa evo dijelom sam možda i odgovorio u prethodnom odgovoru. Svakako analiza pojedinih sudskih područja u tom smislu je potrebna iako, a to ću sad reći, to ide na račun sudaca i predsjednika sudova. Mislim da bi trebalo više biti otvoren prema sudskim danima. Dakle, situaciju u kojoj sudac iz jednog suda odlazi u drugo mjesto i tamo provodi ono što mora, dakle sudske rasprave i da je to u stvari lijek na koji se sud približava građanima, a ne da i da je to moguće napraviti, da su troškovi tu puno manji. Ja kad sam bio mladi sudac to je bila redovna pojava i mislim da je to jedno od rješenja. A tamo gdje se tim mjerama ne može postići pristup, pravo na pristup sudu strankama da se tamo tek pristupi osnivanju sudova. Poštovani potpredsjedniče, predsjedniče suda. Pa evo vi ste govorili ovdje o tehničkim problemima, problemima sudstva, problemima sudova koji su loše skrojeni i nekim drugim stvarima koje ukazuju na dosta veliku problematiku u sudstvu. Postoji jedna definicija pravosuđa, zakonodavstva u Hrvatskoj koja kaže da je kod nas pravosuđe kao paukova mreža, u nju se hvataju sitne mušice, a kroz nju bumbari lete. Dokaz tome je evo i neki dan emisija Otvoreno u kojoj su sudjelovali sudac Turudići i odvjetnik Nobilo koji su govorili o velikim aferama. Jedna od afera je afera „Spice“ i bivši ministar Polančec koja ima 40000 stranica spisa, koja traje nekih 90 godina i procjenjuje se da će možda u 12 godini ili 13 biti završena. Pa onda se i dotiče afere Agrokor koja ima 100 tisuća stranica spisa i procjena da takav proces bi trebao trajati negdje oko 20 godina. Ja mislim da je to strašno i da to dovoljno govori gdje se nalazi RH, što se ovdje dešava i da stvarno te male mušice koje za sto kuna, pa i onaj pas Medo je bio vrlo brzo osuđen, iako nitko nije još preveo što je on lajao. Ona gospođa kumica je završila u zatvoru za neku siću, a ovi bumbari ni ne osjete tu mrežu kroz koju oni polete. Mene zanima kada će sudstvo biti stvarno neovisno, kada će ono biti efikasno, za sve jednako i za kumice i za Medu i za velike afere i kada će prestati više taj uticaj politike na sudstvo. Inače su kod nas bumbari stanovnici Vodnjana, tako da ne bi bilo sporazuma što ste govorili, nesporazuma. Gospodin Sessa, izvolite odgovoriti. Dakle, mislim da ovo pitanje koje ste postavili je pitanje koje bi bilo bolje da postavite državnom odvjetniku. Dakle, državni odvjetnik donosi predmet na sud, on odlučuje o njegovom opsegu, a onda se suci s tim što je donio državni odvjetnik bave na sudu. Prema tome, predmet Spice, predmet Agrokor ako dođe do suda itd., prije svega je to odluka državnog odvjetnika u kojem obimu će takav predmet donijeti.

na temu problema u hrvatskoj poljoprivredi i vezano uz slučaj Agrokor. Dalje? Izvolite, gospodin Žagar. Izvolite.

To je opet tih istih 10 minuta.

Hvala lijepa.